gospodo narodni poslanici nastavljamo sa radom sednice Desetog vanrednog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2013. godini. Na osnovu službene evidencije o prisutnosti narodnih poslanika konstatujem da sednici prisustvuje 90 narodnih poslanika. Radi utvrđivanja broja narodnih poslanika koji su prisutni u sali molim narodne poslanike da ubace svoje identifikacione kartice u poslaničke jedinice elektronskog sistema za glasanje.

Konstatujem da je primenom elektronskog sistema za glasanje utvrđeno da je u sali prisutan 101 narodni poslanik, odnosno da je prisutno najmanje 84 narodna poslanika i da postoje uslovi za rad Narodne skupštine. Saglasnu članu 90. stav 1. Poslovnika Narodne skupštine obaveštavam vas da su pored predstavnika predlagača Aleksandra Vučića, prvog potpredsednika Vlade i ministra odbrane Nikole Selakovića i ministra pravde i državne uprave, pozvao da sednici prisustvuju Jovan Ćosić, načelnik odeljenja za normativne poslove, međunarodnu saradnju u Ministarstvu pravde i državnoj upravi i Zlatko Petrović, viši savetnik u Ministarstvu pravde i državne uprave. Nastavljamo rad i prelazimo na pretres u pojedinostima o 1. tački dnevnog reda Predlogu zakona o izmenama i dopunama Zakona o ministarstvima. Primili ste amandmane koji su na Predlog zakona podneli narodni poslanici Ivan Jovanović, Ivan Karić, Borisav Stefanović, Ljiljana Lučić, Radoslav Milovanović, Dejan Nikolić, Gordana Čomić, Vesna Kovač, Vladimir Ilić, Jelena Travar Miljević, Riza Halimi, Aleksandar Senić, Judita Popović, Radmila Gerov, Bojan Đurić, Kenan Hajdarević, Srđan Milivojević, kao i amandmane Odbora za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu. Primili ste izveštaj Odbora za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu kao i mišljenje Vlade o podnetim amandmanima. Pošto je Narodna skupština obavila načelni pretres saglasno članu 157. stav 3. Poslovnika Narodne skupštine otvaram pretres Predloga zakona u pojedinostima. Na član 1. amandman je podneo narodni poslanik Ivan Jovanović. Da li neko želi reč? Narodni poslanik Ivan Jovanović, izvolite. Poštovani predsedniče, poštovani ministre, dame i gospodo narodni poslanici, podneo sam amandman na član 1. i ostale članove kojim se menja ovaj tekst zakona u smislu da se briše razdvajanje Ministarstva privrede i finansija. Vi ste u obrazloženju ovog zakona govorili narodnim poslanicima da se vrši grupisanje poslova kako bi Vlada bila efikasnija, kako bi bolje funkcionisala u budućem periodu. Suštinski mi smo videli da je ova rekonstrukcija jedna obična šarena laža za građane. Zašto? Zato što ako ste želeli da grupišete ministarstva na pravi način ne biste zadržali izgradnju puteva u čak tri ministarstva, gospodine Selakoviću. Takođe ne biste u dva ministarstva razdvojili nadležnosti iz oblasti energetike i rudarstva, a još manje biste razdvajali nadležnosti iz oblasti urbanizma i prostornog planiranja. Potpuno je jasno da efikasniji rad i grupisanje poslove nisu bili motiv za razdvajanje privrede i finansija i potpuno je jasno da je cilj bio da se Mlađan Dinkić izbaci iz Vlade i što je još važnije da SNS preuzme ove resore. Ovih dana imamo pravo glumatanje oko toga kako će to biti nezavisni stručnjaci, eksperti dovedeni sa strane, a svi ćemo biti svedoci toga kako će se oni potrošiti u periodu od nekoliko meseci do kad vi planirate da raspišete izbore. Ako to nije tako onda mi recite da to nije tačno. Ono što takođe razotkriva ova stvar koji ste uradili sa Ministarstvom privrede i finansija je vaša kampanja i prošla godina kada ste predlagali da se ova ministarstva spoje. Bili su razdvojeni i finansije i privreda, ali ste onda na neki način da biste potvrdili vašu demagošku priču govorili kako treba smanjiti broj ministarstava, kako bi bio manji trošak za državu i da taj broj svedemo na 17. Podsetiću vas i na raniji period 2011. godine kada ste prikupljali potpise građana da smanjite broj ministarstava na 12. Tada se busali u grudi da će vaša Vlada imati 12 ministarstava i da ćete ukinuti 70 nepotrebnih agencija. Danas nam predlažete da povećamo taj broj ministarstava opravdavajući to grupisanje poslova. Pitam vas gospodine Selakoviću kada ste govorili neistinu, prošle godine, 2011. godine ili danas govorite neistinu građanima Srbije? Ta neistina neće moći još dugo da se pokriva natpisima u tabloidima raznim velikim pričama, romansiranim biografijama ljudi koje dovodite na čelne funkcije. Danas imate proteste poljoprivrednika, zaustavlja ih policija. To ste kritikovali u ranijim godinama. Ko će biti odgovoran, ekspert sa Jejla ili Aleksandar Vučić i ko je danas odgovoran za te stvari? Pitao sam vas u načelnoj raspravi, niste mi dali odgovor, kako je moguće da se u 2013. godini prodaje direktno u pogodbu bratu ili prijatelju hotel na Kopaoniku? Komercijalni objekat za 30% cene, kako je to moguće, 600 evra po kvadratnom metru? Direktna pogodba, komercijalni objekat. Nikada to u Srbiji nije rađeno. Niste nam objasnili zašto je to urađeno, ni ko je to uradio, ni ko je odgovoran, jer je načinjena šteta. Kupili ste objekat po višoj ceni nego što je on nakon toga prodat. Zaista nas ne interesuje emotivni odnos između vas i vaših ministara sa kupcima, to zaista nije bitno, ali je važno da znamo na koji način su prodati Vršački vinogradi? Oko toga postoji jedna zavera ćutnje. Molim vas da se držimo dnevnog reda.

Danas raspravljamo o Zakonu o ministarstvima, govori se o razdvajanju ova dva ministarstva i ako to nije delokrug rada Ministarstva privrede, ne znam šta je. Ovo je jedino mesto gde narodni poslanici iz opozicije mogu da kažu šta misle.

Zašto je privatizovan po toj ceni jedinom kompaniji koja je dala adekvatnu ponudu. Pre neki dan je car rekao da morate da remontujete Srbiju zbog stanja u kome se ona nalazi, da ste to zatekli od nas. Godine 2001. kada je Zoran Đinđić zatekao olupinu od zemlje nije hapsio opoziciju, nije je blatio kroz tabloide, nego se suočavao sa svim problemima i rešavao ih.

Dame i gospodo narodni poslanici, slušao sam svog kolegu. Postavlja pitanja, ali izgleda mi da osim na ova pitanja koja je on postavio, SNS moraće da dâ odgovore i na neka pitanja za koja nije ona odgovorna, a ta pitanja su sledeća. Prvo jeste privatizacija „Sartida“, gde je otpisano milijardu evra duga „Sartida“ potpuno očišćen od bilo kakvih dugova i prodat za 25 miliona evra, negde oko 34, 35 miliona dolara. Banke koje su sada u likvidaciji i stečaju su tada potraživale od tog istog „Sartida“ negde oko 900 miliona dolara, a „Sartid“ je bukvalno poklonjen. Ako se već raspituje za nešto što je kupljeno, pa je prodato po nižoj ceni, to se podrazumeva da je privatizacija, a u privatizacionom ugovoru imate i procenat investicije koji treba da se uradi na objektu koji se smatra privatizovanim. To znači koliko će da se uveća njegova tržišna vrednost i koliko će investicija da bude. Ako možemo da pričamo o pljačkama veka, a ja ću biti malo blaži, zloupotrebama u vršenju vlasti i pravljenju zakonskih okvira, da zloupotreba ne bude procesuirana pred zakonom jeste privatizacija „Sartida“ Samo zemljište koje je dato tada, bez fabrike, bez pogona, koštalo je više nego taj novac koji smo dobili prilikom privatizacije. Tako da, nemojte nama da pričate o tome kako se privatizacija vršila. Imali smo prilike da je vidimo. Imamo i dan danas zatvorene fabrike, zatvorene pogone, radnike bez radnih mesta, Srbiju bez proizvodnje i one koji su kupovali tu istu društvenu imovinu radi lokacija gde su pravili stambene zgrade i prodavali po mnogo većim cenama. Gospodine Arsiću, vi ste očigledno, što kaže vaš predsednički kandidat iz kampanje, čovek prošlosti. Pitao sam vas – zašto je danas u Srbiji prodata imovina, komercijalna imovina, po trostruko nižoj ceni? Gde je dokaz da će on da gradi bilo šta? Mislim da pokušavate da skrenete temu na nešto što vam nikako ne ide u korist. Zašto ga danas ne prodate za jedan evro? Zašto ne dovedete „US Steel“ ponovo? Vi pričate tu priču godinama. Jedina privatizacija koja se desila u vreme vlasti DS je bila „Sartid“, od svih 24 koje se navodno preispituju, jedino je „Sartid“ privatizovan u vreme DS. U ostalim slučajevima mi smo bili opozicija. Zašto se ostale ne pominju?

Ja sam govorio u smislu ovog predloga, u smislu predloga koji ste vi na neki način napravili prošle godine, gde ste ubeđivali sve nas i građane Srbije da treba da se smanji broj ministarstava, agencija. Na kraju ste ukinuli od 70 koje ste obećavali, šest agencija, imali ste ministarstava 17 i četiri kancelarije. Danas ih razdvajate ponovo, navodno mora da se grupišu poslovi. Čekajte, opet vas pitam, da li ste lagali prošle godine ili danas lažete opet?

Toliko je plaćen, a prodali smo ga istom tom za 25 miliona evra. O tome vam govorim. Znači, kada su bila u pitanju radna mesta, da bi se zadržalo u „Sartidu“, to je plaćeno 240 miliona i jedan evro i niko protiv toga nije imao ništa. Niko vas zbog toga nije napao, ni Mirka Cvetkovića, ni bilo koga drugog, a vi sada nas optužujete da plaćamo nova radna mesta mnogo više nego vi. Obrnuto je. Srbija treba da se razvija. Ne možete vi nijednog investitora da privučete sa strane a da nešto ne date i toga smo potpuno svesni i vi i ja, neki put kroz direktan novac, neki put kroz imovinu. Bio bih srećan kad bismo mogli da dovedemo investitore, da im poklonimo i zemljište i kompletnu infrastrukturu i priključke na vodovod, kanalizaciju, struju, samo da zaposle ljude, samo da ih zaposle, a ne da ih otpuštaju, kako je to bilo u vaše vreme. Tada su ljudi gubili posao. Poštovani ministre, uvažene koleginice i kolege narodne poslanice i narodni poslanici, poštovane građanke i građani Srbije, podržao bih amandman mog kolege Ivana Jovanovića, uz konstataciju da samo razdvajanje danas npr. ministarstava finansija i privrede, a kasnije, obrazlažući amandman, doći ću i do suštine zašto sam se po ovom amandmanu javio, pokazuje ono što bi svaka rekonstrukcija sprovedena na ovaj način u svakoj zemlji na svetu značila kapitulaciju jedne vlade i jedne politike. Šest meseci ste, kada su u pitanju ministarstva finansija i privrede, ovde govorili da su sve prethodne vlade pre vas krive za loše stanje u srpskoj ekonomiji i za prazan novčanik građana. Nakon toga smo šest meseci ušli u nešto što valjda treba da se završi početkom septembra da bi „Farma 5“ počela nesmetano, a to je rijaliti zvani „rekonstrukcija“ Svakog dana ujutru se pozdravimo u prodavnici, na ulici sa komšijama i prijateljima koji su svojim radom odgovorni za to što mi ovde mesečno dobijamo 110.000 dinara, iako smo birani po listama, možda bi bilo bolje da smo birani neposredno od strane tih građana. Ova rekonstrukcija i Vlada koja će biti izabrana u petak treba da donesu imena u ovu vladu, ova ministarstva, pa tako i razdvojeno Ministarstvo finansija i ekonomije, koje treba čudo da napravi u Srbiji. Dolazim iz Vršca gde je taj čudotvorac za privredu, Saša Radulović, kao stečajni upravnik „Vršačke pivare“ 90 dana od otvaranja stečaja propustio da dostavi plan reorganizacije preduzeća i to preduzeće, osnovano 1702. godine, vama ministre, kao profesoru nacionalne istorije, bi ovo trebalo da bude jako važno, to je nacionalni brend, „Vršačka pivara“ je na kraju prodata za 5.000 evra sa kapacitetom da proizvede 350.000 hektolitara piva. S obzirom da je rezultat ove rekonstrukcije u političkom smislu i u smislu odgovornosti za sve što se u ovoj zemlji danas dešava to da je država stala i da je za tu državu koja je stala stečajni upravnik od danas Aleksandar Vučić, nema boljeg dokaza za to da je čovek privatizovao i državu i Vladu i politiku i medije i sve odluke u ovoj zemlji, postao njen stečajni upravnik činjenicom da jednog neuspelog stečajnog upravnika predlaže kao ministra finansija i privrede koji treba da dovede do preporoda u srpskoj ekonomiji. Zato vas molim, možda pod utiskom tabloida, da ipak sve ovo ostavite Lazaru Krstiću. Kao Vrščanin imam više poverenja u to da će Lazar Krstić bolje da vodi i finansije i privredu.

Poštujem želju za dokazivanjem mladog kolege, ali upućujem i jedan savet, da bi bio ozbiljan, a ja mu želim da postane ozbiljan, političar na političkoj sceni Srbije mora da se služi činjenicama, a ne uvredama, istinom, a ne izmišljanjima, da se drži tačaka dnevnog reda, a tačka dnevnog reda je danas zakon o izmenama i dopunama Zakona o ministarstvima, a ne „Vršački vinogradi“

Gde, u kom sistemu, u kojoj zemlji se tako nešto desilo? S druge strane, SNS i naš lider, gospodin Aleksandar Vučić, tu koncentraciju moći koja se spočitava, stalno spočitava, je pokazao kroz ovu rekonstrukciju Vlade kada se odrekao Ministarstva odbrane koje je vodio neuporedivo bolje nego svi bivši ministri odbrane. Tabloidno vođenje politike sam vam pokazao i pre nekoliko dana, kada sam u jednim uticajnim dnevnim novinama pokazao više tekstova iz opozicije, nego iz vlasti. Tako i treba da bude da bi se jednom mediju verovalo. Ako želite da izrastete, a ponovo vam kažem, želim da uspete u tome, služite se činjenicama, služite se istinom, nemojte izmišljati, a ono što vas boli, mladi kolega, su uspesi ove Vlade, uspesi gospodina Aleksandra Vučića i to ne možete da umanjite. Dovoljno sam ja izrastao, sa svojih 192 cm sam i te kako zadovoljan. Niste odgovorili na najvažnije pitanje iz moje diskusije. Pročitao sam vam da je čovek, koga ćete vi nakon što razdvojite ova ministarstva, ja to želim da sprečim, kao Vrščanin, amandmanom, da je čovek direktno odgovoran za stanje u kome se „Vršačka pivara“ danas nalazi, čovek koga ćete vi birati za ministra. Ja vam sada kažem, ako je talenat tog čoveka merljiv po onome što je on uradio u Vršcu, da ste ga imali u Vladi, odnosno da ste ga se setili pre godinu dana, kada su valjda odnosi bivšeg i sadašnjeg predsednika SNS bili drugačiji, kada Ivica Dačić valjda nije bio meta SNS, možda čovek ne bi prepoznao ni važnost dovođenja jednog „Etihada“ u Srbiju. Dao sam vam konkretan podatak iz mog rada, u kome za malo za vreme prošlog ministra, koga ste stavili za činovnika Vlade, sada „Vršački vinogradi“ zamalo nisu poklonjeni. Imate kandidata za ministra ispred SNS, čudotvorca, stručnjaka, jer je Aleksandar Vučić, stečajni upravnik Srbije, obuzdavao Glavni odbor SNS, opirao se pritiscima da u ovu Vladu ne uđu stranački ljudi, nego stručnjaci. Vidite, ja vam sada konkretno kažem, kao neko ko iz tog grada dolazi, jutros sam se ovde dovezao prolazeći pored kolone nezadovoljnih poljoprivrednika, za koje ste takođe obećali da ih u Srbiji, vašoj Srbiji, tog vašeg predsednika SNS, Aleksandra Vučića, neće biti.

To sam vam ja rekao. Podrškom ovom amandmanu želim da sprečim da taj čovek bude ministar, jer se plašim šta će se sa ekonomijom ove zemlje desiti. Čudno je to kada se sada vide kolone nezadovoljnih poljoprivrednika, a nisu se videle pre godinu, dve, tri, kada su blokirale prilaze Beogradu. Čudno je kada se sada vide kolone nezadovoljnih, a onda kada su u Arilju te kolone nezadovoljnih bile prebijane od prethodne Vlade, ni to se nije videlo. Međutim, kada mržnja uđe u čoveka, onda sagovornika ne sluša. Ponavljam, dragi kolega, mi danas raspravljamo o zakonu, o izmenama i dopunama Zakona o ministarstvima. Imaćete priliku u narednim danima da suočite mišljenje sa budućim ministrom privrede, pa da vam odgovori. Krajnje je licemerno govoriti o čoveku koji još nije stupio na dužnost i sa kojim ne možete da suočite mišljenja, a iznosite stavove koji su krajnje neistiniti i licemerni. Što se tiče tog stečajnog upravnika Srbije, kako će onda da se nazove bivša Vlada Republike Srbije koja je sa 14% nezaposlenih u Srbiji, građana Srbije, dovela na skoro 27% Šta je to? Kako će da se nazove bivša Vlada u kojoj je predsednik te iste Vlade rekao – statistički smo izašli iz krize, ali građani to neće osetiti? Kako će da se nazovu ti ljudi? Ali, ja neću vređati. To će oceniti građani Srbije na izborima, na izborima gde se merimo svi, dragi kolega. Prema tome, još jednom savet, danas pričamo o Zakonu o ministarstvima. Koristite te argumente. Ako imate nešto protiv budućeg ministra privrede, suočite mišljenja u narednim danima, a nemojte iznositi takve činjenice kada čovek nije tu.

Obratiću se vama, ministre, mislim da vi morate da učestvujete u ovoj raspravi, da ne prepuštate to svojoj političkoj stranci. Očekivao sam da reagujete kada je gospodin Babić komentarisao godine kolege Panića. Nekako računam da se ta vrsta opaske ili kritike odnosi i na vas, imate otprilike isto godina, da se odnosi, recimo, i na gospodina Vučića i njegovo ministrovanje 1998. godine, on je imao toliko godina, na sve nas. Takođe mislim da, bez obzira što se ne slažem sa ovim amandmanom DS, mislim da gospodin Panić dosta dobro napreduje i sazreva, recimo, mnogo brže, bolje, pristojnije nego gospodin Arsić koji je započeo ovu diskusiju… (Predsednik: Nemojte vređati, gospodine Đuriću, nemojte iznositi takve argumente o drugim poslanicima i poslaničkim grupama. Držite se dnevnog reda i pričajte o Zakonu o ministarstvima, a ne o tome kako ko napreduje. Ako želite da govorite o amandmanu, onda pričajte o onome što je na dnevnom redu.) Ja samo analiziram ozbiljnost argumenata gospodina Arsića. (Predsednik: Nemojte analizirati ozbiljnost argumenata, pričajte o dnevnom redu.) Dosta mi je teško da govorim i da ocenjujem kakav je kvalitet zakona koji je predložila vladajuća koalicija, ako ne analiziram kvalitet argumenata koje iznosite. Dakle, gospodin Arsić je, gospodine Selakoviću, mene zanima vaše mišljenje, vi ste jedan od predlagača ovog zakona, kreirate kroz glavnu politiku, ponovo se vraćao na temu „Sartida“ Vi ste predstavnik Vlade koja prodaje, odnosno pravi novi aranžman za JAT. Da vam odmah kažem, nemam ništa protiv ovakvog aranžmana za JAT, kao što nisam imao ništa ni protiv aranžmana za „Sartid“ na početku 2000-ih. Samo mislim da je licemerno da uspostavljate različite vrste standarda. Kažite jednom – jeste li vi za privatizaciju, za privatnu privredu, za kapitalizam ili ste za subvencije, dotacije i gubitaše? Od toga zavisi moj stav i stav LDP o tome kakva će vam biti Vlada, kakav će vam biti Zakon o ministarstvima i da li je dobra odredba ovog člana gde kažete da treba, između ostalog, razdvajati ministarstvo finansija i ministarstvo privrede. Zanima me još jedna stvar. Mislimo da Vlada mora da ima 12 ministarstava, to smo rekli 2008. godine. Ne kažem da bismo uspeli, kada bismo pravili koalicionu vladu, da napravimo na kraju vladu od 12 ministarstava, ali vi ste se takođe, gospodine Selakoviću, zalagali za takvu vladu. Danas ste od toga odustali i potpuno ste promenili koncept. Zbog čega ja ne verujem da je odredba člana 1. dobra, da je moguće ovakvim preuređenjem ministarstava napraviti bolju organizaciju države, pre svega u oblasti finansija i u oblasti privrede? Zbog toga što sam, gospodine Selakoviću, vrlo zbunjen, na primer, jučerašnjim stavovima predsednika Republike. Predsednik Republike, naime, zamišlja ekonomsku budućnost Srbije kao kontejnera isturenog za kinesku robu, u Srbiji kao ostrvu, sa kojeg ćemo bacati tu robu u Evropu koja je u međuvremenu postala okean. To nije samo neuspela metafora gospodina Nikolića. Ona vrlo ozbiljno govori o tome kakvo je njegovo, a onda ja pretpostavljam i čitavog niza ljudi u vašoj političkoj partiji, pošto ste nazajedničkom programu i glasovima došli na vlast, u odnosu na ekonomsku budućnost Srbije. Teško mi je da spojim takav doživljaj gospodina Nikolića, a ne mislim da je gospodin Nikolić napravio geografsku omašku. Mislim, da je on pokazao koliko ne razume politiku, ekonomiju…. (Predsednik: gospodine Đuriću, predsednik Republike nije dnevni red ovde. Predsednik Republike nije predlagač ovog zakona, predlagač ovog zakona je Vlada. Uvažavajući vaše političke razloge, dozvolio sam da kažete sve što želite, ali nemojte dalje, vratite se na ono što je dnevni red.

Naime, kada ovaj zakon bude usvojen, on će otići kod predsednika Republike, ili će sačekati predsednika… (Predsednik: Kada zakon bude usvojen, dok nije usvojen, mi pričamo o Predlogu zakona. Dakle, vi pričajte o Predlogu zakona, mislim da bi vi to trebali da znate kao pravnik.) Ali, ja s obzirom na iznete političke i ekonomske stavove predsednika Republike, sumnjam da će on potpisati ovakav zakon, zato što je on suprotan… (Predsednik: Ali, nemojte da vaša sumnja bude predmet rasprave, jer to ne piše u Poslovniku da možete da iznosite svoje sumnje o nečemu što nije deo rasprave niti je deo ovog Dakle, vi pričate o dnevnom redu.) Dobro, gospodine Stefanoviću, vi ste narodni poslanik, vaša vladajuća koalicija je predložila ovaj zakon, jel tako? Onda mogu da pričam o tome, da li je ozbiljno predlagati ovaj zakon, rekonstrukciju, i istovremeno odlaziti sa rasprave i posećivati roštiljijadu koju ja vrlo cenim. Izabrao sam da ne govorim o tome, nego da ozbiljno govorimo o tome kakvi su ekonomski politički pogledi na svet, Srbiju i njenu budućnost predsednika Republike. Gospodin Selaković je ovde, pre nekoliko dana, mislim u jednom odgovoru meni rekao, da Vlada mora, i državna uprava u okviru Vlade, mora da bude jasno grupisana, da njeni poslovi moraju da budu jasno određeni. Ukazivao je na neke situacije u prošlosti kada su se nenadležni ministri, ili nenadležni političari bavili nekim pitanjima koje nisu u njihovom resoru. Sa tim mogu da se složim. Onda sam se suočio sa vešću da gospodin Selaković, čini mi se za dva dana, kao ministar pravde i državne uprave treba da otvori sajam šljiva. Onda vidim ponovo istu matricu, koja slažem se postojala i u prethodnim vladama, da pravite Ministarstvo finansija odvojeno, da pravite Ministarstvo privrede odvojeno, da strateška partnerstva ne zaključuju ti ljudi, nego neki drugi funkcioneri u Vladi, da predsednik Republike vodi svoju ekonomsku politiku, i da onda zemlja bude suočena sa ozbiljnim problemima. Evo, gospodine Selakoviću, vi se, između ostalog, pominjete i kao jedan od najozbiljnijih. Jel piše u Poslovniku gospodine Stefanoviću, da član Vlade mora pažljivo da sluša narodne poslanike? Hvala vam. Dakle, vi ste gospodine Selakoviću, makar prema informacijama u medijima jedan od najozbiljnih kandidata za glavnog pregovarača, naše zemlje u pregovorima sa EU.

Dakle, nemojte pričati o nečemu što nije tema dnevnog reda. Ne možete zamenjivati teze i ono što ste čitali u novinama da postavljate kao činjenicu u ovoj Skupštini, da li neko važi kao glavni kandidat za ovo ili ono. To nema veze sa dnevnim redom. Dakle, u ovom aktu možete pričati o Zakonu o ministarstvima, i sve ovo što ste pričali vezano za to, sasvim razumem. Gospodin Babić je govorio kao repliku, i u replici odgovarao na nešto o čemu je lično pomenut. Vi pričate o dnevnom redu, u tome je suštinska razlika.) Pričam o organizaciji Vlade koju predlaže Vlada ovim predlogom zakona, i za koji ja mislim da je duboko pogrešna. Dakle, hajde da krajnje to uprostimo. Kakva je ekonomska politika vaše Vlade? Kakvu će onu politiku voditi kroz ova ministarstva, ili kroz ekonomski deo Vlade koji predlažete ovakvim izmenama i dopunama zakona? Ni reči o tome nema u obrazloženju zakona, o tome smo već govorili. Odbili ste sve amandmane opozicije. Odbili ste i amandman LDP koji bi vas obavezivao da do 31. oktobra ove godine napravite plan reorganizacije u ministarstvima. Gospodin Vučić, je ovde pre dva dana govorio da ćete ići u racionalizaciju ministarstava. Kakva će biti politika ovih ministarstava koja predlažete u smislu zaduživanja, u smislu cenovne politike. Da li će ona biti onakva kakvu predlaže gospodin Arsić, ili onakva kakvu predlaže onaj ko drži monetarnu politiku gospođa Tabaković, ili onakva kakvu predlaže gospodin Krstić, ili onakva kakvu predlaže gospodin Radulović. Hoće li neko ponovo za pet godina u ovoj zemlji doći i reći – dali ste JAT, preuzeli ste dugove i plate, odnosno otpremnine zaposlenih. Jer, to je argumentacija koju danas nude vaši poslanici, gospodin Arsić koji je šef ili zamenik šefa poslaničke grupe SNS.

Vama gospodine Stefanoviću hvala što ste me pažljivo slušali.

Uvaženi gospodine predsedniče, dame i gospodo narodni poslanici, razumem želju poslanika opozicije da izazovu repliku i da postavljaju pitanja na adresu na koja se neka pitanja ne šalju. Naravno, kada neki poslanik sa svojim respektabilnim poslaničkim i političkim stažom postavlja pitanja ovoga tipa u zakonu koji je tehničke prirode, pretpostavljam da i sam zna da greši. Politiku Vlade možete čuti iz ekspozea kandidata za predsednika ili predsednika Vlade. Ministar pravde i državne uprave svakako nije onaj koji će usmeravati ekonomsku politiku, govoriti o tome kakva će ta politika biti, na čemu će se zasnivati. Izvolite onda kada oni koji za to treba i moraju da odgovaraju pa im postavite to pitanje. Što se tiče vesti koja je izašla u javnost da ću otvoriti jednu manifestaciju. Znate, kada nađem nešto slobodnog vremena svakako ću da udovoljim pozivu organizatora neke manifestacije, vrlo rado. Kao što su to radili i svi pre mene, ko što će verovatno raditi i posle mene. Dakle, ako dobijem zvaničan poziv od nekog organa, neke organizacije, a u prilici sam da odgovorim na to, zašto da ne odem. Ne vidim u čemu bi tu bio problem i ne vidim da nekome piše u nadležnosti, u opisu poslova da se bavi otvaranjem nekih manifestacija, pa sad nekome ja ili neko drugi već zalazi u nadležnost samim tim. Toliko, ne vidim više razloga da odgovaram. Po Poslovniku, narodni poslanik Vučeta Tošković. Gospodine predsedniče, prekršili ste član 106, 107. jer u 106. se kaže da se ne obraćam prethodnom govorniku iz LDP koji je uzurpirao ovu govornicu, ovu Skupštinu, jer ne govori o tački dnevnog reda. U tački 107. govori se o dostojanstvu ove Skupštine i vređa predsednika Srbije i vređa sve ostale funkcionere SNS jer on je najzaslužniji čovek i on bi trebalo da bude neko od ministara ili privrede ili finansija, ili predsednik države ili predsednik Vlade Srbije jer bogom je dan i on će rešiti probleme ove države. To su neke halucinacije koje se vidno vide kod članstva LDP i u DS… Pošto povreda Poslovnika se odnosi na predsednika Skupštine. Međutim, ja sam tokom izlaganja prethodnog govornika opomenuo ga da se drži dnevnog reda više puta i mislim da sam u tom smislu ispunio svoju ulogu kao predsednika Skupštine.

Poštovani gospodine predsedniče Narodne skupštine, doktore Stefanoviću, poštovani gospodine ministre Selakoviću, dame i gospodo narodni poslanici, ali pre svega građani Srbije, ovaj papirić skroman po obimu, a još skromnije po sadržini rezultat je devetomesečnih porođajnih muka oko rekonstrukcije Vlade. Šta su nam u ovom papiriću ponudili ljudi iz vlastodržačke koalicije? U članu 1. oni menjaju naziv ministarstava. Sada nam kažu da nema onih ušteda koje su predvideli spajanje Ministarstva privrede i Ministarstva finansija, sada nam kažu da su nas obmanuli prošli put kada smo to isto i mi tvrdili. Sada kažu da nema tih astronomskih ušteda i da to ne valja. Šta su nam govorili pre godinu dana kada smo ukazivali da ne treba spajati Ministarstvo finansija i Ministarstvo privrede, evo šta su kazali, samo par rečenica iz one ustanove koja se zove biblioteka. Evo ekspozea predsednika Vlade – svaki narod ima svoju dušu, duša Srbije je jednakost, zato ekonomska politika koju ću kao premijer zastupati neće pozivati na štednju i stezanje kaiša građana čije životni standard u prethodnom periodu i onako doživeo drastični pad. Šta kaže budući ministar finansija Lazar Krstić, probušite mnogo rupa na kaišima, ne da bi se besili, nego ćete mnogo da ih stegnete dok ne iscedimo suvu drenovinu kod vas. Sad pitam – kako će predsednik Vlade sa ovakvim ekspozeom, sa takvim ministrom finansija koji kaže da ćemo stezati kaiš. Ko sada obmanjuje građane Srbije. Šta ste nam dalje kazali, da ćete protivgradnu zaštitu i dalje ostaviti u MUP. Da li ste čuli gospodina Predraga Marića kolika je šteta od grada naneta Srbiji. Da li vas zaboli malo kada vidite ono omlaćeno voće i kukuruz? Gde su te uštede milionske koje ste napomenuli kroz javne nabavke? Nema ih, ostaćete upamćeni kao ljudi koji su sahranili poljoprivredu. Pisaće vam u biografiji da ste imali takve ministre poljoprivrede kao što će Aleksandru Vučiću u biografiji da je bio ministar informisanja kada je ubijen Slavko Ćuruvija, a Tomislavu Nikoliću da je bio ministar, potpredsednik savezne Vlade kada je NATO okupirao Kosovo. To ne može da se izbriše iz biografija. Imao sam primedbu na naziv ministarstva pod rednim brojem 15, Ministarstvo prirodnih resursa, rudarstva i prostornog planiranja. Gde je tu naučna fantastika? Šta je bilo sa kanalom Beograd – Solun? Šta je bilo sa tim projektima? Stavite ovde u naziv i „Ministarstvo naučne fantastike“, da znaju građani Srbije kako se prema njima ophodite. Šta je sa Ministarstvom ekologije, zašto nema Ministarstvo ekologije? Da li Ministarstva ekologije nema zato što sečete hrast star 600 godina? Možda je truo, ali ni približno koliko odnosi u vladajućoj koaliciji. Da li nema ministre ekologije zato što niklujete Srbiju?

Koji je bio odgovor na naše kritike, kada smo vam ukazali argumentima u činjenicama da vam je ovo jalov posao koji radite. Poslali ste nas na alko test i narko testove, isti onaj vokabular kao 1999. godine, svi koji su za EU su strani plaćenici i izdajnici.

Evo odmah kada smo već kod teme, što nema u ovom članu 1. stav 2. da su budući ministri obavezni da dostave uverenje o svom telesnom i duhovnom, odnosno psihičkom zdravlju, da znamo da li je taj projekat kanal Beograd – Solun, zaista realan? Obaveza je bila kod Zorana Đinđića da svi ministri prođu određene preglede, jer kada hoćete da upravljate motornim vozilom u ovoj zemlji, morate da izvadite lekarsko uverenje, jer je automobil opasno sredstvo, možete nekog da povredite. Upravljanje državom je mnogo odgovorniji posao, nego upravljanjem automobilom. Trebalo je da stavite stav 2. da ste obavezni da obavite lekarske preglede? Šta dalje moram da vam kažem? Rekonstrukciju ste sveli na „rijaliti“, ovaj izbor ministra ste sveli na „rijaliti“, da SMS glasamo ko ide sa farme, ko ide iz Ministarstva finansija za predsednika gradskog odbora SNS u Dubaiju, da će to biti Mlađan Dinkić, sada je dobar, sada se omaglilo ono robijaško odelo, sada je naprasno brat šeik poželeo brata Mlađu ili time udarate kontru Ivici Dačiću i hoćete da kažete da nisu tačni naslovi tabloida, vašeg partijskog tabloidnog glasila, koji kaže „Sve je ništa, dok Vučić ne bude premijer“, to kaže vaša Zorana Mihajlović, u vašem tabloidu ne u dnevnim novinama koje kritikujete, ne u ovim dnevnim novinama koje Vučić kao ministar informisanja kažnjavao sa milionima dinara, otimajući dečje cipelice, jaja, mleko, novinarima, da li imaju decu da prehrane, nego u partijskom glasilu koje vi uređujete „Sve je ništa, dok Vučić ne bude premijer“

Moram da vas pitam nešto, mnogo se grabite za „lovorov venac“, a nama stavljate na glavu „trnov venac“ Ponosni smo mi na naš „trnov venac“, ne brinite vi za nas, ali rezervni automobil, ne može sam sebi, kada se pokvari, da menja delove.

Ja sam se javio po amandmanu, ali sve jedno, ponosni smo na činjenicu da je Mlađan Dinkić vodio finansije ove zemlje i privredu u prethodnom periodu i ja sam prekjuče pročitao neke ključne rezultate, oni možda nisu za neku posebnu hvalu isticanja, ali su ubedljivo bolji nego rezultati prethodne Vlade. O tome zašto je Mlađan Dinkić izabran od ove Vlade, gde se više ne nalazi, za pregovarača, odnosno člana Komiteta za saradnju sa Emiratima, najbolje je pitati ljude iz Emirata, iz „Fijata“, „Svetske banke“, MMF, jer mislim da će oni nepristrasnije od nas suditi o tome koliko ko dobro radi i zastupa interese Srbije. Potpuno sam siguran da on na najbolji način brani te interese i da će to raditi i u budućnosti.

Ono što je sporno i zbog čega mi insistiramo da ova dva ministarstva budu jedno i da ostane rešenje kao što je bilo do sada, jeste činjenica da u uslovima ekonomske krize je neophodna visoka koordinacija…

Gospodine Đuriću, predlažući ovaj amandman nisam ni očekivao vašu podršku i u principu vi ste zastupali stav da Vlada treba da ima 12 ministarstava i prošle godine, ali sam govorio o onima koji su predlagali Vladu od 12 ministara, skupljali potpise 2011, pa 2012. godine govorili da će 17 biti dovoljno i da ova dva ministarstva treba da budu zajedno, kako bi bilo što manje troškova za građane i četiri kancelarije, a onda danas nam govore kako treba to da se razdvoji kako bi efikasnije, tako zajedničko objedinjene te funkcije nisu dobre, kako će to kad se razdvoji super da funkcioniše i sve će biti sjajno. Prosto, želeo sam da objasnim koliko političke nedoslednosti postoji u ovompredlogu. Nije počela priča razdvajanja ovog ministarstva kada je počela i rasprava o rekonstrukciji, već prilikom želje guvernera NB i SNS da preuzmu pod ingerencije NB finansijsko izveštavanje i to u julu smo o tome raspravljali, na odboru su predstavnici URS preglasani tom prilikom i naravno da je to Ivica Dačić primetio da vam je mnogo stalo do Ministarstva finansija i privrede i odlučio je da vam učini u tom smislu i da vam omogući da preuzmete stranački vođenje ta dva resora i tada je rođena ideja. A to što je potrebno Mlađana Dinkića na neki način utišati, dodeliti mu neku funkciju nekog savetnika za UAR, ja sam zato pitao da li je to zbog Vršačkih vinograda ili zbog hotela na Kopaoniku? Jer, ako dajemo hotel kao subvenciju da se otvore neka radna mesta, ja vas pitam koliko radnih mesta će se otvoriti, za koliko kvadrata, na Kopaoniku? (Predsednik: Vreme.) Hvala.

Ja poštujem, predsedniče, to što dozvoljavate opoziciji da iskorači, budući da sam ja dugo godina bio opozicija, pa i vanparlamentarna, da iskorači iz onoga što je tema, odnosno što je suština ovog amandmana i da se rasprava pretvara maltene o poverenju Vladi. Postupak propisan Poslovnikom za raspravu o poverenju Vladi je propisan, tako da ukoliko su želeli da tu javnu raspravu vode, imali su vremena godinu i nešto dana. Koliko ja vidim, smisao ovog zakona je da se tehnički ispravi prošli zakon zbog razdvajanja Ministarstva finansija i privrede i nekih dopunskih ovlašćenja u Ministarstvu pravde. Dakle, da se koriguje zakon u tom smislu da se organizuje rad buduće Vlade, odnosno da se Vladi omogući da organizuje život, odnosno da organizuje državu u segmentima od ekonomije do svakog pojedinačnog segmenta našeg društvenog života. To je smisao zakona i smisao amandmana, koliko vidim, da se član briše i da na snazi ostane samim tim staro rešenje iz Zakona o ministarstvima. Ono što se ovde pričalo je zadiralo čak i u privatni život drugih lica. Bez obzira što sam preksinoć onako grubo bio uvređen, nikad se neću žaliti na uvrede koje dolaze iz opozicije. Naprosto, oni mene ne mogu uvrediti. Međutim, ja vam savetujem da se ipak malo držimo ovog zakona koliko- toliko i da u izlaganju opozicije makar bude 10% diskusije koje će biti usmerene prema kritici zakona. Dakle, ukoliko žele da ga obore, ukoliko to postignu, ja nemam nikakvu zamerku. U tom smislu, opozicija u svom delovanju ima svaku moju podršku. Međutim, u svakom poslu treba imati neku meru. Dakle, bez obzira što sam bio predmet velikih uvreda preksinoć, ja nisam tražio od predsednika da nešto reaguje i da opominje i ne daj Bože izbacuje opozicione poslanike, jer bi to za mene, bez obzira ma šta oni uradili, bilo veoma ružno. Ovde se govorilo ponovo o nekim alko-testovima, psiho-testovima itd. Neko je to govorio o testovima inteligencije, neko smatra da polupismenima nije ovde mesto. Oni treba da dođu u poziciju da biraju Vladu na osnovu Zakona o ministarstvima, da tu treba da budu i seljaci i radnici i pismeni i polupismeni. Bez obzira na njihove stavove i mišljenja, ja se neću spustiti na taj nivo, ali ipak vama, predsedniče, savetujem da ipak, koliko-toliko kanališete, da bi ova diskusija dobila neki smisao ne nas radi, već njih radi. Kada neko kaže da je ovo ceđenje suve drenovine, a ja sad pitam - ko je to sušio tu drenovinu? Dakle, neko je 12 godina sušio neku drenovinu i sad zamera nekome što pokušava da iscedi nešto iz onoga što su oni neprestano u svakom smislu sušili 12 godina, gde su od javnih poslova napravili privatne biznise. Hvala. Gospodine Selakoviću, apsolutno se ne slažem sa vama. Dakle, ja vas nisam pitao ono što treba da bude pitanje za premijera. Pritom, mogli ste da pošaljete premijera ovde, pa da govorimo o suštini. Nije ovo samo tehničko pitanje, inače ne bi gospodin Vučić pre dva dana dolazio u parlament. On je pričao o politici Vlade, ja danas koristim priliku da vas pitak kakva će biti politika Vlade. Zato što razdvajanje ovih ministarstava nije samo tehnička stvar. Odgovorite mi na pitanje, kako ćete voditi koordiniranu politiku, ako vam je u Ministarstvu finansija posao kontrole sredstava javnih fondova i javnih preduzeća, a onda vam je u Ministarstvu privrede nadzor i imenovanje organa upravljanja i zastupnika kapitala u privrednim društvima, drugim društvima sa većinskim državnim vlasništvom. Dakle, kako će Lazar Krstić kontrolisati ova sredstava što je njegova obaveza po zakonu, recimo u „Železnicama“, ako ovo Ministarstvo privrede i dalje insistira na tome da Dragoljub Simonović bude direktor „Železnice“ i da posluje na način na koji je poslovao do sada, da i dalje imaju 13 milijardi evra i godišnje dotacije. Pitam vas, kakvo je vaše mišljenje kao člana Vlade? Vi ste glasali za to da ova ministarstva budu razdvojena, na osnovu kojih ekonomskih, političkih, poslovnih, kakvih god hoćete kriterijuma ste se vi odlučili za ovakvo rešenje? Da li će nakon njega, evo vi me ubedite, ja ću to onda podržati, biti manji dug javnih preduzeća, javnog sektora? Da li će biti sprovedena odredba Zakona o privatizaciji da do 30. juna budu raspisani konkursi? Možda vratite vreme u nazad pa sad ponovo bude 29. jun, da li će biti pod novom Vladom ovako organizovanom, raspisani javni konkursi za „Srbija gas“, „Pošte Srbije“ Šta su planovi sa „Železnicama“ U zavisnosti od toga jedino možemo da procenim o da li je bolje rešenje koje vi predlažete ili ono koje je bilo u starom zakonu, a za koje pledira gospodin Jovanović, koji je podnosilac ovog amandmana. Jedino o tome ima smisla da razgovaramo ovde. Izvolite. Poštovani gospodine predsedniče Narodne Skupštine, uvaženi gospodine ministre, ne očekujem ja da mene svi poslanici shvate, ali bar očekujem da se razumemo, da probamo da razumemo ono o čemu govorimo. (Vučeta Tošković, s mesta: Vi shvatate.) Vi što dobacujete, za vas recimo taj test, tu obavezu da ministri, budući kandidati za ministre, obave lekarski pregled i dostave izveštaj i uverenje o stanju svog telesnog i psihičkog zdravlja, pa nisam ja tek tako to sanjao noću pa uradio i napisao, nego je to uradio dr Zoran Đinđić, a ja sam to predložio i kad sam čuo da jašete tigra. Danas tigra, sutra zmaja, prekosutra Pegaza i gde ode ova zemlja? Znate, to kad vam se pričinjava da jašete tigrove, Pegaze i zmajeve, dostavite obavezno lekarsko uverenje, da vidimo mi ko upravlja ovom zemljom? To kad vidimo, onda je moguće da razgovaramo i o drugim stvarima, recimo o ekspozeu. U petak kad imamo raspravu o poverenju Vladi, izboru ove nove Vlade pošto je prethodna pala, svima dostavite ekspoze Ivice Dačića i podvucite ovako kao što sam ja podvukao, sve ove istorijske epohalne rečenice, od stezanja kaiša, pa evo podsetiću vas na još neke šta kažu. Od privrednika – kaže - tražim tri stvari, da ne otpuštaju radnike i da redovno isplaćuju zarade, da plaćaju poreze, kao iz „Simpa“, bar toliko da plaćaju poreze, pa kad ne plate porez država će to da kupi sve. Pa onda kaže u ovom istom ekspozeu – vodićemo posebnu brigu o prirodnim resursima naše zemlje i obezbedićemo veća ulaganja u energetski i rudarski sektor, kao i saobraćajnu i telekomunikacionu infrastrukturu. Koliko ste kilometara auto-puta napravili za godinu dana, a koliko kilometara kanala ovog Solun – Beograd preko Dragobudže i Grdelice? Kada smo kod tih zdravstvenih uverenja, nemam nikakav problem da se istestiram na sve što je potrebno, ali mislim da neko ko tvrdi da grad u Srbiji pada samo od 2012. godine, kada je Srpska napredna stranka preuzela odgovornost, mislim da mnogo više treba da se pozabavi onim što priča i kako priča, jer otprilike ta sfera straha, panike, sejanja, sve će biti kataklizmično samo mi da ostanemo na vlasti, samo smo mi najbolji, samo smo mi predodređeni da vršimo vlast u Srbiji, a ako dođe Srpska napredna stranka samo će grad da pada. Evo su skakavci već najezda, evo je katastrofa i kataklizma i non-stop tako i u predizbornoj kampanji, pa im nije bilo dovoljno to što su ih građani Srbije kaznili, pa non-stop, i zadnjih godinu dana, pa sa 20 i kusur posto su spali na tri procenta. Pa, kada će ti ljudi shvatiti šta rede i kako rade i da građani Srbije traže rešenja i od nas ovde u parlamentu i od Vlade Republike Srbije traže angažovanje, traže bolji život. Došlo je vreme da oni koji traže lekarska uverenja i sada brane hrast, nekada nisu branili da Bulevar kralja Aleksandra ostane bez ijedne jedine zelene grančice. Bulevar kralja Aleksandra, za koji se ni danas ne zna koliko je ta rekonstrukcija koštala. O kakvim lekarskim uverenjima? O kakvom sejanju straha, panike, mržnje? Dosta više sa mržnjom i dosta više sa tačkama razdvajanja. Ljudi u Srbiji od nas traže rešenja, traže bolji život. Srpska napredna stranka to želi da im pruži i da im da. S druge strane, mladom kolegi bih pomogao, Srpska napredna stranka je … (Predsednik: Vreme.) … skupljala potpise i skupila potpise za smanjenje broja narodnih poslanika, a nikada za smanjenje broja ministarstava.

Poštovani gospodine predsedniče Narodne skupštine, ja sam diplomirani inženjer poljoprivrede. Posle skakavaca nešto i ostane, a posle nekih koji su bili na vlasti do 2000. godine nije ostalo ništa - budžetski deficit enorman, inflacija najveća u istoriji ljudske civilizacije, materijalni, teritorijalni i ljudski gubici su nemerljivi. Znate, opljačkane pare o kojima se govori, to se lako vrati. Utvrdi se ko je krao i onda mu se oduzme sve ono što je ukrao, ali mrtvi nikad nisu vaskrsli iz grobova. Sakati, nikada im nisu porasle ni ruke ni noge koje su izgubili u ratovima. Prebijeni na demonstracijama, jer su tražila da Srbija bude u Evropskoj uniji, koji su nazivani stranim plaćenicima, nikada neće dobiti satisfakciju zbog toga što su posle 23 godine progledali. Ne interesuje njih što je vest kada neko od vas ode u EU. To već dugo nije vest, pogotovo oni kojima je bio zabranjen ulazak u EU. Ali, kako reče gospodin Vučić, hajmo malo o brojevima. Koliko je koštala malina prošle godine, a koliko ove? Koliko je koštala šljiva prošle godine, a koliko ove? Suša je bila mnogo veća prošle godine. Koliki je obim stranih investicija po pokazateljima UN? U Srbiji najmanji u proteklih 13 godina. To su egzaktni ekonomski podaci.

Ispred nas su Albanija, Hrvatska, BiH. Kada ste tako lepi i pametni, šta bi bilo sa nama da se vi niste pojavili? Gde su te investicije? Gde su ta radna mesta? Gde su nestale, isparile te uštede iz javnih nabavki? Koliko ste prognozirali uštede? Nema tih ušteda, samo je toliki dug porastao. To je jedino što je poraslo. To je igra brojeva koju vi pokušavate da odigrate sa građanima Srbije, ali imate s druge strane ozbiljne ljude iz DS, koji tu igru brojeva igraju jezikom argumenata i činjenica. Zahvaljujem. Predlažem predsedniku Narodne skupštine da, na osnovu člana 90, koji kaže – istovremeno predsednik Narodne skupštine daje potrebna objašnjenja u vezi sa radom na sednici i drugim pitanjima, mi dostavi potrebno objašnjenje koje se tiče izveštaja Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo, koji je, po izveštaju koji je podeljen narodnim poslanicima, na osnovu člana 163. stav 2. Poslovnika Narodne skupštine, odbacio kao nepotpun amandman. Taj stav 2. u članu 163. kaže: „Nadležni odbor će nepotpune amandmane sa uvredljivom sadržinom odbaciti, o čemu će Narodnoj skupštini podneti izveštaj“ Zahtevam od predsednika Narodne skupštine da mi dostavi dodatno objašnjenje u čemu je nepotpunost amandmana koji sam potpisala i predala blagovremeno, a koji je po svom sadržaju spisak nadležnosti za ministarstva koja amandmanima predlažemo, jer smo prethodno menjali član 2, koji je, po predlogu izmena i dopuna Zakona, unet tako da se mogu dodavati ili menjati bilo koje od ministarstava. Da je Predlog zakona koji ste nam poslali sadržavao odredbu kojom se menja član 2. tako da se samo menjaju tačke koje se tiču Ministarstva prave, Ministarstva finansije i privrede i Ministarstva spoljnih poslova, mi ne bismo imali mogućnost da predložimo da se unese i Ministarstvo za zaštitu životne sredine. Taj amandman niste odbacili, a odbacili ste kao nepotpun amandman kojim sledstveno kad jednom predložim da se uvede novo Ministarstvo, predlažem i nadležnost i takvog ministarstva. Meni je to u nekom tužnom smislu radosna vest pošto je cilj da nemam dva minuta da obrazložim amandman o nadležnostima i da se za 15 sekundi o tom amandmanu ne glasa. Drugog objašnjenja ne vidim. Gospodine predsedniče Narodne skupštine, molim vas da mi dostavite dodatno objašnjenje šta je nepotpuno u amandmanu kojim se definišu nadležnosti Ministarstva koje predlažemo amandmanom, koji niste odbacili, o kome će se glasati. Da ne pričam o tome a kako onda zamišljate ako se slučajno i srećom prihvati amandman kojim se uvodi ministarstvo za zaštitu životne sredine, ko će u ovom zakonu pisati njegove nadležnosti. S obzirom da nisam prisustvovao sednici Odbora, predlažem da odmah dam reč gospodinu Cvijanu, koji je predsednik Odbora i da nam da potrebno objašnjenje. Kao predsednik Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo ću po ko zna koji put u Skupštini da dam obrazloženje koje počinje rečenicom da Poslovnik Narodne skupštine, koji je usvojen u vreme prethodnog saziva, zaista sadrži neka loša rešenja. Evo, nemam problem da kažem da su ta rešenja loša. Može da potvrdi da sam kao predsednik Odbora glasao za to da amandmani ostanu u proceduri. Smatram da je rešenje iz Poslovnika koji smo nasledili loše. To rešenje, koje se naslanja i na praksu Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo iz ranijeg saziva, kada je predsedavao moj uvaženi kolega Vlatko Ratković, podrazumeva da amandmani ne smeju da idu izvan okvira predmeta zakona. Dakle, smatram to lošim. Zato sam i glasao da ovi amandmani, koje inače smatram vrlo korektnim, vrlo dobro napisanim, sasvim suvislim. Sada govorim kao pravnik, smatram da su ti amandmani sasvim korektni. Čak sam i glasao za to da ostanu u proceduri, da bismo o tim amandmanima mogli da porazgovaramo. Stav Odbora je, može neko da me ispravi ako grešim, devet glasova za i dva protiv, a to smo bili upravo koleginica Teodora Vlahović i ja. Naravno, pratio sam dosadašnju praksu rada Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo koju smo nasledili iz prethodnih vremena da takvi amandmani ne mogu da uđu u proceduru. Što se tiče nepotpunosti, to je termin koji koristi Poslovnik. Dakle, ne valja ni u tom delu Poslovnik koji smo nasledili iz prethodnih vremena. Više sam puta govorio da ne bi bilo loše da razmotrimo izmene Poslovnika u nekim delovima, pa i u ovom delu. Zaista bih voleo da jednog dana započnemo diskusiju na tu temu. Prosto, prihvatimo da je u pitanju dosadašnja nasleđena praksa i Odbora iz nekih ranijih vremena, nasleđeni Poslovnik iz nekih ranijih vremena… Problem sa amandmanom se ogleda u činjenici i to sam rekao na početku, da izlazi iz okvira predmeta predloženog zakona, izvan predmeta predloženog zakona. To je osnovni problem koji smo opet nasledili.

Iskreno da vam kažem, kao predsednik odbora koji je glasao protiv ove odluke sam malo u nezgodnoj situaciji. Ne mogu da dam bolje obrazloženje sem ovog koje sam sada dao. Niko se nije javio za reč po nekom drugom amandmanu kao što je amandman, mislim kolege Karića, koji je vrlo korektan. Dakle, u nemogućoj sam situaciji da branim nešto sa čime se ne slažem i glasao sam protiv. Samo me je interesovala različita metodologija pristupa u jednom i drugom amandmanu, jer po toj logici onda treba da odbacimo i ove amandmane…

Nemam drugo obrazloženje, žao mi je. Hvala gospodine predsedniče. Javio sam se po članu 1. podržavajući ovo što se ovog časa dešava, a to je da zbog uštede, zbog toga što je ovo Dom Narodne skupštine i neophodno je da ovde raspravimo o onome što je stvarno na dnevnom redu i da slučajno poremetimo proceduru, te odmah da dam sugestiju svima nama. Vas ništa ne sprečava da u skladu sa objašnjenjem koje ste na adekvatan način omogućili da čuje poslanik koji je postavio pitanje, poslanica Čomić, da u skladu sa tim dozvolite da kada amandman dođe na dnevni red da se o njemu raspravlja. To ni na jedan način neće poremetiti. Zato što vidim mnogo zbunjivanja upravo o tome šta je zakon. U članu 1. piše da je Poslovnik napisan u skladu sa Zakonom o Narodnoj skupštini, u skladu sa Ustavom.

Gospodine Selakoviću i vi ste bili zatečeni prekjuče. Isto i gospođa Čomić, ministri koji su članovi Vlade ne polažu zakletvu jer se zakletva polaže pri stupanju u Vladu, a ne polaže se prilikom resora. Drugo, danas ste gospodine predsedniče Narodne skupštine uputili poziv svima da sutra u 10.30 časova dođemo na sednicu koja će imati jednu tačku dnevnog reda. Dakle, tokom vanrednog zasedanja, sa utvrđenim dnevnim redom, a to je izmena i dopuna članova parlamentarnih delegacija. Podsećam vas da ne postoji ni jedan razlog za to. Može se pre glasanja dodati ta tačka dnevnog reda u skladu sa Zakonom, te možemo o tome da se izjasnimo. Za slučaj da je neko zabrinut, jer molim vas, jedno je život, jedno je procedura i to zna svaki građanin kada se nađe pred šalterom, za slučaj da se neko uplašio jer je u brizi oko svojih različitih problema i ako se uplašio da nije moguće da počnu poslanici raspravu jer nema 126 glasova da se glasa na početku sednice, jer na toj sednici trebaju baš ti poslanici da budu predloženi za ministre, ne postoji ta opasnost. Svaka sednica u vanrednom zasedanju počinje sa 84 poslanika. Nije sporno da poslanici ma u kom trenutku da oni koji će biti kandidati za ministre podnesu ostavke.

Imaju 15 dana vremena da se odreknu funkcije poslanika, te vas molim zbog uštede da ne pravimo nove troškove građanima. Ako mi dozvolite samo jednu rečenicu. Kao što neke stvari zvuče logično, a kad pogledate onda samo razbacujemo novac zbog neznanja, isto tako je nelogično da ministri prođu neki test zdravlja na početku funkcije. Važno je na kraju funkcije, jer u međuvremenu ljudi polude. Hvala. Moram da vam odgovorim na jednu stvar. Nažalost niste u pravu kada ste rekli vezano za dnevni red. Pošto Poslovnik definiše da je dnevni red u vanrednom zasedanju unapred određen zahtevom najmanje 1/3 narodnih poslanika ili Vlade. Dakle, kada sam zakazao ovaj dnevni red on je već unapred bio određen i ne mogu da ga proširim ni na koji način u vanrednom zasedanju. U redovnom zasedanju predsednik Narodne skupštine definiše dnevni red i može predložiti Narodnoj skupštini da ga proširi. U ovom slučaju sam nemoćan.

Međutim, ako postoji procedura, pošto vidim da u parlamentu postoji sveopšta dobra volja da pronađemo način da se o ovom amandmanu glasa, predlažem da ako postoje poslovničke mogućnosti da Odbor na bilo koji način ponovo uvrsti u raspravu ili da pokušamo da pronađemo…

Pogotovo kada postoji tako široka dobra volja svih da se o tom amandmanu raspravlja. Iza ovog što sam čuo u raspravi zaključujem da je ili trebalo prihvatiti ovaj amandman ili je trebalo odbaciti druge amandmane koji su definisali nešto drugačije nego što to predlog zakona definiše. Dakle ne vidim da je bilo moguće i jedno i drugo.

Ne mogu da naredim ni Odboru ni članovima Odbora da to urade, ali koliko poznajem Poslovnik mislim da je to jedina mogućnost da u ovom trenutku imamo amandman sa takvim tekstom na dnevnom redu, odnosno u Danu za glasanje. Samo još jedno kratko hvala predsedniku Odbora za Ustav i zakonodavstvo i na činjenici da nije glasao za ovakav predlog i na činjenici da smo svi čuli da nema potrebnog obrazloženja. Da ostavim van svake dileme da moja intervencija niti je zato što sam jedna, zajedno sa kolegama od potpisnica amandmana, niti zato što smatram da ima ikakve nade da amandman, u ustanovljavanju Ministarstva za zaštitu životne sredine bude, pa onda je moja obaveza da kažem i šta su nadležnosti. Intervenišem zato što smatram da je to dragoceno za praksu u ovoj Skupštini, jer su amandmani podneti na osnovu Poslovnika jer nisu nepotpuni i onda je dobro da imamo u svesti za bilo koga sledećeg, bilo kada ko bude u sličnoj situaciji, da ne dođemo u situaciju da se amandman odbacuje, jer kada bilo koji odbor jednom odbaci amandman on nestaje iz procedure. O njemu se ne raspravlja i o njemu se ne glasa. S obzirom da se ne radi ni o mojoj volji da tim amandmanom na bilo koji način iskačem iz poslovničkih i obaveza kada je u pitanju rasprava o zakonu, s obzirom da sam imala sugestiju da su svi ovi amandmani mogli biti sprečeni da ste dali da se menjaju samo tačke, ali, kad ste jednom stavili član 2. koji ređa sva ministarstva u proceduru izmena i dopuna i kazali da vi hoćete da menjate samo četiri ministarstva, svi ostali poslanici imaju pravo da kažu – koja bi oni još ministarstva da menjaju. U tom smislu, nadležnosti koje sam navela u posledičnom amandmanu ne mogu biti odbačeni kao nepotpuni. Nemam ništa protiv da se menja Poslovnik, nemam ništa protiv da je to lična odluka, ali nisu nepotpuni. To je tanka nada da ovo ipak nije sve što je političko da je i lično, jer nije. Ovde se radi o državi i o državnoj upravi. Hvala.

Naravno, moj je lapsus i ja se izvinjavam, počeo sam da nabrajam, pa zbog uštede vremena nisam predočio sve mogućnosti. Jedna od mogućnosti je ta, tokom vanrednog, vi na zahtev o održavanju sednice sa utvrđenim dnevnim redom određujete datum i na to imate mogućnost i u roku od 90 dana.

Koliko znam, nema nikakvog problema oko većine koja bi izglasala zakon. Prema tome, može odmah večeras. Nećemo valjda da dozvolimo da zbog toga što neki ljudi putuju, šetaju se, imaju nevažne obaveze, a kada su u pitanju važne obaveze, još jednom vas podsećam na ono što je malo pre bila šala, to nije mala stvar. Ministri možda ne moraju, i to nije predmet ovog zakona, svakako, da se podvrgavaju ma kojoj vrsti pregleda na početku mandata, ali je dobro na kraju. Bio sam predsednik Skupštine i ministar i imao sam kolege i znam, na početku mandata predsednika Skupštine sam ušao sa šest automobila, izašao sa jednim. Oko mene su bili drugi primeri. Na početku kratkog mandata ministra kulture sam ušao sa firmom iz te oblasti, koja je bila najuspešnija u zemlji. Izašao sam sa uništenom takvom firmom. Moguće je da mene treba pregledati, a možda treba pregledati one koji su ušli u te vlade sa jednim automobilom ili sa jednim stanom, a izašli sa mnogo više. Sugerišem, kada se daju amandmani na tu temu, neka se daju upravo u ovom smislu. Hvala svima što smo u skladu sa Poslovnikom pokazali spremnost da diskutujemo, da omogućimo efikasan i štedljiv rad ovog Doma. Izvinjavam se narodnim poslanicima što ne mogu u svakom trenutku da se prijave, pošto nam je lista non-stop puna i onda pokušavam sa sekretarom da izvršimo te korekcije, da to možemo sa strane da obeležimo. Međutim, dešava se da ne možete u svakom trenutku da se prijavite. Prvo je po Poslovniku bio gospodin Đurić, pa Donka Banović. Prošlo je nekoliko minuta, ali hvala vam što sam na kraju ipak dobio reč. Član 27, evo, raspravljali smo ovde 10-ak minuta o jednom pitanju koje je proceduralno, ali nije samo proceduralno. Podsećam vas, gospodine Stefanoviću, na ono o čemu smo govorili pre dva dana. Ne bismo možda došli u ovu situaciju da je drugačije pripremljena ova sednica, da je bilo više vremena, da su pred ovu sednicu održane konsultacije. Ovo je vrlo ozbiljno pitanje. Za ovu situaciju pre svega smatram odgovornom Vladu, a onda i vas koji ste na ovaj način organizovali ovu sednicu sa vrlo malo vremena. Vlada je onemogućila praktično poslaničke grupe, poslanike, ako tako hoćete, da podnesu predloge koji bi rekli kako oni misle da treba da izgleda Vlada, koja ministarstva da ima. To je normalna procedura kada se vrše izmene u Vladi, pogotovo ovog obima. U pravu je gospođa Čomić, na neki način i gospodin Cvijan, na kraju smo u jednoj situaciji, ni na jednu ni na drugu stranu. Po tumačenju koje je ovde usvojeno, onda praktično nijedan amandman nije u skladu sa Poslovnikom. Mislim da je to besmisleno tumačenje i da je to besmislena situacija. Ako ste vi izlistali sva ministarstva u Predlogu zakona koje hoćete da ima, onda morate dopustiti da se nekim drugim amandmanima, recimo, definišu njihove nadležnosti, ili parlamentarna rasprava o tome kakav zakon o ministarstvima Srbija treba da ima, nema nikakvu svrhu. Postoje zemlje gde parlament ne usvaja svaki put zakon o ministarstvima, čak i ne bira Vladu u tehničkom smislu. Napravimo takav sistem i neka onda vlade u kojima zapravo premijer bira svoje saradnike ovde dolaze sa redovnim zakonima i budžetima. Neki poslanici su sada u boljoj situaciji jer su njihovi amandmani formalno ušli u proceduru. Neki drugi su prikraćeni za to. To nije dobra situacija za parlament. Još jednom kažem, ne bismo možda došli u to da smo imali normalno vreme za razgovore o ovoj sednici i za pripremu ove sednice. Što se tiče ovoga, ne vidim na koji bi način ovaj problem bio izbegnut, sve da smo imali i hiljadu godina za pripremu ove sednice, zato što se ovde ne radi o tome da neko nije mogao da podnese amandman, već podnet amandman je Odbor odbacio kao nepotpun. Čuo sam i mišljenje gospođe Čomić. Na kraju, možda je i problem što nam je Poslovnik nedovoljno kvalitetan i nedovoljno dobar, odnosno svojim odredbama restriktivno utiče na to kakvi amandmani mogu da se podnose. Mislim da to možemo u nekom narednom periodu svi zajedno da sednemo i popravimo, jer smo svi zajedno uočili više stvari i u ovom sazivu koje bi trebalo popraviti da bi poslanici, bez obzira ko bio vlast a ko opozicija, mogli da što kvalitetnije predlažu promene zakona. Slažem se, ali u ovom slučaju ja kao predsednik parlamenta nemam nikakvu moć. Meni nije namera da potpaljujem diskusiju oko ovoga, kako reče jedan naš kolega, ali smatram da treba sada da rešimo ovu situaciju na dobar način, zato što ovo može postati opasna praksa. Ne mogu da verujem da sada nemamo poslovničku mogućnost da otklonimo ovaj problem. Mislim da bi trebalo da se sastanete i da nađete neko rešenje iz ove situacije. Ono što takođe zabrinjava jeste da je predsednik Odbora na samoj sednici Odbora tražio da ovi amandmani ostanu u proceduri. Kaže da je bio nadglasan, a mi ovde nismo čuli, ja i ne znam koji su ostali članovi Odbora, da nam oni pojasne ili objasne zbog čega su ovi amandmani odbačeni, ako je predsednik Odbora bio drugačijeg mišljenja. Njegovo mišljenje smo čuli, ali nismo mišljenje ostalih članova Odbora. Demokratska stranka Srbije, vi znate da mi nismo podnosili kao poslanička grupa svoje amandmane, ali smo čitajući ove amandmane imali nameru da za neke amandmane i konkretno za ove amandmane koje ste odbacili, da za njih glasamo. Tako da vas zaista molim da prekinete sednicu i da nađete neki izlaz iz ove situacije za koju smo svi utvrdili da je besmislena, a pri tom je jako opasna. Nažalost, u skladu sa Poslovnikom nemam tu mogućnost. U konsultacijama sa sekretarom, izlaz iz ove situacije, bez promene Poslovnika, što shvatate da je potpuno nemoguće uraditi za jedan dan, čak i za par dana, je potpuno nemoguć. S druge strane, Odbor je dao svoje mišljenje. Da li se ono nekome sviđa ili se ne sviđa, da li se meni sviđa ili predsedniku Odbora, potpuno je relevantno za Skupštinu. Procedura je definisala šta je procedura kada se definiše amandman, ko ga razmatra. Na kraju krajeva, postoji sudska zaštita za to. Svako ko smatra da nešto nije urađeno u skladu sa zakonom, ima pravo da pravdu traži pred sudom. U svakom slučaju, mislim da bi bila i opasna praksa da prozivamo članove Odbora da objašnjavaju svoje mišljenje zašto su za nešto glasali. Ako je to bilo suprotno volji predsednika Odbora, time ćemo dovesti u neprijatnost mnoge poslanike, a član odbora ima pravo da glasa u skladu sa svojom savešću, u skladu sa onim što on misli i da o tome nikome ništa ne obrazlaže. Zato postoji institut, da kažem, slobode glasanja. Što se tiče ovoga, mislim da je obrazloženje dato. Ima po poslovniku pre vas. Gospodin Đurić isto čeka na ono što je on rekao, pa ste vi dobili reč, pa će sad dobiti dr Radojević, pa kad on završi, onda će opet dobiti gospodin Đurić po Poslovniku, pa vi, i tako dalje. Dakle, dato je obrazloženje. Ja mislim da to obrazloženje, bez obzira da li mi smatrali da je nešto logično ili nelogično i u skladu sa manjkavim Poslovnikom, ali Poslovnikom koji je prošao sve zakonom predviđene procedure, i mislim da su se sve uslovi stekli da se sa radom nastavi. Gospodine predsedniče, dame i gospodo, prošlo je puno vremena od kada sam ja pokušao da se prijavim za povredu Poslovnika, očito se radilo o tehničkom problemu, ali se radi o dostojanstvu Skupštine, jer je prethodni govornik, gospodin Milivojević, izneo niz teških neistina i optužbi na račun poslaničke grupe SNS i moje malenkosti u okviru te poslaničke grupe kojoj pripadam, a radi se o tome da čovek tvrdi da smo mi gubili teritorije, da smo radili finansijsku, ekonomsku, poljoprivrednu destrukciju. Zaista ne znam gde je on bio svih ovih 12 godina i šta se dešavalo za ovih 12 godina, kada je ta poslanička većina sa 126 poslanika u minimumu 12 godina vladala ovom državom, što je ukupno 1500 godina vladavine, ili milenijum i po, i ko je napravio ekonomsku, finansijsku i svu drugu destrukciju u ovoj državi, ali pouzdano znam gde sam ja bio u okviru svojih radnih obaveza i u okviru onoga što se odnosi na SNS koja je osnovana pre nekoliko godina, koja sigurno nije imala nikakve veze sa time. Zaista, iz onoga što znam iz medija, iz onoga što se dešavalo na javnoj sceni, da li agronomi mogu da drže nekakve poslastičarnice ili ugostiteljske objekte i da šire fekalno oralne infekcije, to ne znam, ali znam da su moje kolege, i ja sa njima, radile na tome i da je to ono čime sam se bavio ovih 10 ili 12 godina, dok je on sa odborničkom većinom, odnosno poslaničkom većinom koja je vladala ovom državom, sigurno mnogo više kriv za destrukciju i ekonomsku i privrednu i poljoprivrednu i svaku, koju god uzmete u ovih prethodnih 12 godina. Zato vas molim da me zaštitite od uvreda koje nemaju nikakve veze sa ljudima koji nisu pripadali vlasti i nisu ni na koji način mogli da naprave ono za šta smo optuženi. Evo kako bismo mogli da izbegnemo ovu situaciju o kojoj vi govorite, gospodine Stefanoviću. Vi ste pre desetak minuta rekli da bi možda u ovom trenutku Odbor mogao da nađe rešenje i da predloži neku vrstu amandmana. To sada nije moguće, jer smo mi počeli raspravu u pojedinostima. Da između trenutka dolaska ovog zakona u parlament, Predloga zakona i početka rasprave u pojedinostima nije prošlo tri dana, nego da je prošlo sedam dana ili 10 dana, možda bismo ranije došli do te ideje da možda odbor mora. Da se odbor ne drži posla sata pred početak rasprave u pojedinostima, onda bi eventualno i ti problemi, koji su nastali zbog takve odluke odbora, mogli da budu ispravljeni. Ako mi, gospodine Stefanoviću, ovde dobijamo na sto mišljenje odbora u trenutku kada počinje rasprava u pojedinostima, onda više nema ni sekunde vremena da se primeni ono rešenje koje ste, ja verujem dobronamerno, vi predložili u jednom trenutku. Zato i postoje i postoje poslovničke odredbe koje kažu koliko, u principu, po pravilu traje priprema za sednicu, koliko predlog zakona stoji u parlamentarnoj proceduri, predsednička kontrola sadržaja, odnosno ispunjenosti formalnih uslova itd. Zbog toga mislim da smo mogli da izbegnemo ovu situaciju, i da nije trebalo tako grčevito juriti rokove koji su postavljeni bez ikakvog posebnog razloga. Da li bi rasprava o ovom zakonu i rekonstrukciji Vlade počela 26. avgusta ili 2. septembra je sasvim svejedno, osim ako ambicija nije da se na silu dokazuje da su ispunjeni oni rokovi koji su postavljani u javnosti. Međutim, što se tiče sednice odbora, s obzirom da znate da ja nemam nikakve ingerencije u sazivanju sednica odbora, čak i da je u proceduri bilo 20, 30 dana, predsednik odbora je sednicu svakako mogao da zakaže u istom terminu, istom roku kako je zakazana sada i mi možda opet ne bi imali ni sekund. Pričam vam o teorijskom modelu, kao što ste vi pričali o teorijskom modelu. Voleo bih da imamo više vremena za sve, ali nema mogućnosti da to sprovedem. Donka Banović, po Poslovniku. Mislim da je izlaz iz ove situacije vrlo jednostavan, da predsednik odbora zakaže novu sednicu, mi da napravimo kratku pauzu, da članovi odbora donesu mišljenje, odluku, priznaju grešku, priznaju da su prekršili poslovnik i da promene tu odluku i da ovi amandmani budu u raspravi i kasnije da se o njima glasa. Kada sam ja rekla da bih volela da čujem mišljenje onih članova odbora koji su glasali za odbacivanje ovih amandmana, naravno, nije mi bila namera da saslušavamo članove odbora, nego prosto da čujemo njihovo mišljenje, zbog čega su oni tako glasali ili odlučili. Mislim da ste i vi bili poslanik, ja sam bila sigurno, kada smo mi imali u Poslovniku da svaki član nekog odbora, koji izdvoji mišljenje na nekoj sednici odbora, ima pravo na pet minuta, da sve ostale poslanike obavesti ili objasni zbog čega je izdvojio mišljenje. Ja nisam govorila ni o kakvom saslušavanju, nego da čujemo i te druge argumente kojima su se oni vodili, kada su odlučili da se ovi amandmani odbace. U principu, predsednik odbora može vrlo lako da reši situaciju, a i članovi. Ja sam samo ocenio vaš imperativni ton, jer vi ste rekli – hajde da čujemo njihova mišljenja. Ako neko želi da izdvoji mišljenje, on to ima pravo da uradi na sednici odbora i da to izađe. Time što bih ja to tražio, bilo bi da saslušavamo ljude. Ako neko želi od članova, može sad da podigne ruku, traži reč po Poslovniku i objasni sve što je hteo ili nije hteo da kaže na toj sednici. Ali, ako ne želi, ja to ne želim da im tražim. Kako su ljudi glasali, to je njihovo pravo i uvek ću se boriti za to da ne moraju uopšte da nam obrazlažu zašto su za nešto digli ruku, a za nešto To je suština onoga što sam ja rekao.

Uvaženi gospodine ministre, dame i gospodo narodni poslanici, hajde da završimo sa ovom diskusijom. Dakle, razlog zašto su neki amandmani odbačeni je demokratija. To se zove demokratija, čisto da malo razjasnimo neke stvari. Drugo, razlozi zašto je ovako ili onako. Mogli su članovi odbora ispred, na primer, DSS to da obrazlože na samoj sednici odbora, ali nisu došli na odbor. Na odboru je bilo 11 članova, ima precizno zapisnik. Kad je došlo glasanje, devet je glasalo za jednu odluku, dvoje za drugu, demokratski je odluka doneta. Ja ne znam da je obrazložim jer sam i ja bio protiv te odluke. Da li mi se sviđa Poslovnik? Ne. Da li mi se sviđa dosadašnja praksa? Ne. Ali, demokratija nalaže da moram da je poštujem i time smo završili, po mom mišljenju, svaku diskusiju. Razgovarao sam i sa koleginicom Čomić, ona može svoj amandman da obrazlaže u sklopu neke druge diskusije, da čujemo šta u tom amandmanu piše. U krajnjoj liniji, ako treba, ja kao predsednik odbora mogu da pročitam taj amandman, to bi bilo u skladu sa Poslovnikom, ali ponavljam još jednom. Ja sam glasao protiv odluke, a moram da je poštujem. Sledeći put, ako ima neko nešto da izjavi, neka pošalje svoje članove odbora na sednicu odbora, to je najmanji problem, ali niste ih poslali.

Zahvaljujem se predsedniče. Koristim pravo na repliku, s obzirom da je predsednik odbora, gospodin Cvijan, nekoliko puta spomenuo moje ime. Bila sam prisutna na odboru i, kao što je spomenuo, ja sam glasala protiv ovakvog rešenja o odbacivanju amandmana kao nepotpunog, jer on ne može biti potpuniji, logično gledajući, jer kreće od formiranja novih ministarstava i naravno da je prirodno potpun amandman koji se, po prirodi stvari, dopunjuje sa nadležnošću. Ono za šta sam se ja javila da kažem i molim kolege koji smatraju da su ovi amandmani u redu, da zamolim da glasaju za naš amandman na član 1, s obzirom da član 165. Poslovnika kaže u svom stavu 2. da – ako zbog usvajanja jednog ili više amandmana nastane potreba da se izvrši pravno-tehnička redakcija, odnosno zbog neusklađenosti teksta, onda će i zakonodavni i matični odbor morati sesti da to ispravi, a to će se ispraviti tako što će se zapravo dopuniti odgovarajućim nadležnostima. Onda opet dolazimo do naših drugih amandmana, koji na odgovarajući način zapravo daju nadležnosti tih novih ministarstava, koje smo podneli. Mogu da kažem da je problem zapravo nastao zato što su izmene zakona i otvaranjem člana 2. dali veoma široke mogućnosti i to treba imati u vidu, jer se moglo pravno normiranje drugačije urediti i mi ne bismo onda mogli staviti amandmane. Ovakva izmena zakona dala nam je ovu mogućnost. Nažalost, većina je odlučila kako je odlučila, a ja molim ostale kolege koji misle isto kao i mi, u vezi posebno zaštite čovekove sredine, ali i nauke, da podrže amandman na član 1, jer onda ćemo doći do toga da dobijemo pravi sadržaj ovih ministarstva. Zahvaljujem se. Po Poslovniku, član 106. Poštovani predsedavajući, moja diskusija se odnosi na izlaganje kolege iz poslaničke grupe SNS koji je govorio pre gospodina Cvijana, a tiče se atmosfere u kojoj je vođena rasprava i u načelu, a pokušava i danas da se nastavi, a to je atmosfera u kojoj se upotrebljavaju uvredljivi izrazi, iznose podaci o privatnom životu drugih poslanika, lica koja nisu prisutna ovde itd. Molim vas da Poslovnik, koji je donela skupštinska većina u prethodnom sazivu i koji možda ima svojih mana, ali je on sada važeći Poslovnik, da ga primenjujete dosledno, jer poslanička grupa DS se neće obraćati tim poslanicima, zato što smatramo da oni nisu dostojanstveni da sa njima komuniciramo, već vama, predsedniče, koji ste dužni da ih upozorite.

Pre svega, imajući u vidu Poslovnik Narodne skupštine, ugled Narodne skupštine i svih zakona koji se tiču uloge i mandata Narodne skupštine Republike Srbije. Molim vas, da uz toleranciju koju imate prema poslanicima i pozicije i opozicije vodite računa o ovoj činjenici. U izlaganju doktora Radojevića, pažljivo sam ga slušao, on ni u jednom trenutku nije pominjao nijednu poslaničku grupu, nijednog poslanika, niti jednu političku stranku. On je u svom izlaganju govorio o tome šta se radilo u vreme prethodne vlasti i da smatra da ono što je izrečeno u izlaganju nekih od prethodnika njega je uvredilo, jer on nije pripadao nikakvoj vlasti, nije uticao ni na šta slično. Smatra da je u tome bilo kršenja Poslovnika, da se on kao deo jedne političke stranke, a označen kao neko ko je odgovoran za krivicu u društvu, ne smatra odgovornim jer nije nikada pripadao nikakvoj vlasti. To je izrekao na jedan način koji je specifičan. Istovremeno tokom ove rasprave, a i one u načelu, daleko od toga da se iz redova opozicije nisu iznosila imena ljudi koji nisu ni poslanici, ni učesnici u političkom životu, čak i u dnevnom redu, na primer o Vršačkim Vinogradi koji nemaju nikakve veze sa dnevnim redom. Kada ti ljudi budu na dnevnom redu onda nemam ništa protiv da se o njima govori pet sati ili koliko god treba, koliko god traje rasprava. Međutim, mislim da je ova današnja rasprava, čak mi je drago da smo imali ovu raspravu o amandmanu i da smo uočili neke slabosti.

Voleo bih kada bi u tom duhu nastavili raspravu i slažem se sa vama kada kažete da bi trebalo da se držimo dnevnog reda i da vodimo računa o tome šta se govori. Iskreno, samo sam hteo da vam kažemo ovo za Radovića jer mislim da ni na koji način nije ni o kome ništa uvredljivo rekao. Izvolite.

Dakle, ideja da ja ili bilo ko drugi u LDP treba da pošalje nekog člana, nekog narodnog poslanika ili poslanicu na sednicu Odbora je apsolutno neprihvatljiva. Ne znam da li gospodin Cvijan takve relacije održava na onim mestima gde se on bavi politikom, poslom ili gde je u prošlosti radio, ali u LDP tako nešto ne postoji. Dakle, docent Svetislava Bulajić je članica tog odbora, ona ima pravo da svojim prisustvom ili neprisustvom iskaže stav, ima pravo da govori na ovoj sednici parlamenta i nikada niko u LDP ni nju, ni bilo koga drugog neće slati ili zabranjivati da idu na sednice Odbora. Dakle, drago mi je gospodine Cvijan da ste se vratili u salu da ovo čujete. Nemojte molim vas nikada više da tražite od nekog iz LDP da nekoga šalje ili ne šalje na sednice Odbora, ovo su punoletni ljudi, vrlo obrazovani i vrlo svesni svojih obaveza. Oni za to što rade odgovaraju građanima Srbije koji su ih birali, ne vama. Poseban je problem što je gospodin Cvijan to govorio kao predsednik parlamentarnog odbora. Moram da kažem da se potpuno slažem sa ovim stavom. Narodni poslanici imaju pravo da svojim prisustvom ili neprisustvom iznose stav svoje političke stranke ili svoj lični stav. Kao što mislim da ne može niko pozvati poslanike za odgovornost zbog načina kako glasaju, isto tako ni da li je bio prisutan na sednici Odbora ili nije, jer i to može biti iznošenje političkog stava. Znači, tu se potpuno slažemo. Ne želeći da ulazim u to šta je rekao gospodin Cvijan, ne mislim da je rekao to u tom smislu, ali mislim da je to svakako nedopustivo da se kaže i mislim da je najbolje da o tome ko je bio prisutan, nije prisutan na sednicama Odbora ne raspravljamo na takav način, jer to je stvar koja je javni podatak. Izvolite. Gospodine predsedniče, meni se ne dopada što ste vi uzeli za pravo da ocenjujete ton kojim sam ja govorila. Mislim da vi mene lično ne poznajete dovoljno dobro da biste mogli da vam se dopada moj ton ili ne. Dakle, ako sam delovala uvredljivo onda ste stekli pogrešan utisak, kada sam prosto tražila informaciju od ljudi, odnosno članova tog odbora da nama svima ovde kažu zbog čega su glasali na način na koji su glasali, da bi se onda uključio i predsednik Odbora i rekao – pa vi biste bili obavešteni da su članovi DSS bili na toj sednici. Da li su bili, da li nisu, to ne znam, ali to ne ukida pravo da svaki poslanik uključujući i mene koja nisam član tog odbora prosto dobije informaciju od ljudi koji su na neki način odlučivali o svemu ovome. Dalje ostajem pri stavu da ne mogu da verujem da sednica Odbora ne može da bude zakazana, da ljudi opet porazgovaraju o svemu ovome, da donesu drugačije mišljenje, odnosno odluku, jer su i oni svi svesni, kao što smo i mi ovde, da su oni doneli jednu pogrešnu odluku i da su prekršili Poslovnik.

To je moja privatna ocena po onome koliko se često javljate i ono o čemu govorite, pogotovo o zakonima.

Gospodine ministre, gospodine predsedniče, dame i gospodo narodni poslanici, sticajem okolnosti ja sam član Zakonodavnog odbora koji je, između ostalog, glasao i protiv ovog amandman, odnosno da na Odboru za pravosuđe, gde sam predsednik, ne prihvati ga, a da smo na Zakonodavnom odboru glasali, kada je u pitanju konkretan amandman, da je u skladu sa zakonom, a za neke druge amandmane smo rekli da nisu u skladu. Dugo sam poslanik u ovoj Skupštini i prvi put sam došao u situaciju da moram, ili bi trebao da objašnjavam pred ovim domom svoje mišljenje ili način glasanja na nekom odboru. Ne znam odakle se vadi taj zaključak, ili to traženje. Pravo je svakog poslanika da u Skupštini i na odboru iznese neki svoj stav i da glasa onako kako on misli, kao što je i pravo svakog poslanika da uzme učešće u radu nekog odbora, ili ne uzme učešće u radu nekog odbora, bez obzira da li je član pozicije ili opozicije. Meni nikada nije palo na pamet, niti će pasti, da prozivam neke članove, a dešava se da na odboru na kome ja predsedavam ne dolaze često ni članovi i njihovi zamenici iz pozicije, pa kvorum čine članovi iz opozicije. Prema tome, nemojmo da tražimo ovde da povodom bilo kog amandmana neko od poslanika koji su članovi nekih nadležnih odbora koji su razmatrali te amandmane, objašnjavaju zašto su zauzeli ovakav ili onakav stav. Čemu bi nas to vodilo? Pre izvesnog vremena ja sam kao član odbora, kao predsednik Odbora za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu, bio preglasan od strane članova Odbora i nije mi padalo na pamet da budem protiv te odluke, ili da tražim objašnjenje od članova Odbora koji su glasali suprotno od mog glasa. Ni tada, ni ubuduće.

Hvala, gospodine predsedavajući. Hteo sam u uvodu da kažem da bi ova rasprava verovatno izgledala sasvim drugačije da je ovaj zakon adekvatan pravoj rekonstrukciji Vlade. Zakon bi bio obimniji i opširniji, a diskusija bi bila kraća, jer bi povod bio jasan i zakon bi onda imao jedno opravdanje za mnogo manje šumova ove vrste, gde se raspravlja o svemu i svačemu, a raspravlja se o zakonu. Nisu krivi oni što raspravljaju, nego sam zakon, ali nije kriv ni zakon, nego način kako je obavljena rekonstrukcija. Mi smo pre dva dana svi konstatovali da ovaj zakon jeste mera rekonstrukcije i da zapravo suštinski menja samo jednu stvar, jedno ministarstvo deli na dva, dva resora koja su bila u jednom ministarstvu, sada čine osnov za dva ministarstva, ali kada pogledamo i taj jedini povod u ovom zakonu, nije pravi, pa zato i o toj stvari ne možemo da razgovaramo koncentrišući se na pravu stvar. Evo šta hoću da kažem, nije ova podela Ministarstva za finansije i privredu u dva ministarstva, proizvod neke koncepcijske rasprave unutar Vlade ili sporova koji su se vodili mesec dana, nego posledica odluke Vlade da jedan deo Vlade izbaci iz Vlade, pa u skladu sa tim i odgovarajućeg ministra koji je bio zadužen za ekonomiju i finansije. Kada je on otišao iz Vlade, onda se došlo do toga da iz nekih razloga valja da taj objedinjeni resor, objedinjeno ministarstvo sa dva resora, da treba podeliti na dva ministarstva. Sve je ad hok, sve je na staklenim nogama, sve je pitanje trenutka, pitanje političkog oportuniteta, pitanje političke svrsishodnosti dana. Nema tu nikakvih ozbiljnih stvari zašto bi se ovo ministarstvo podelilo u dva. Mi to dobro znamo, zato što je Dinkić otišao. Zašto je otišao? I to znamo, ali u to neću da ulazim, to je jedna interna rasprava bila, borba oko političkog kolača, gde je on izgubio tu igru i sada mi treba ozbiljno da razgovaramo o zakonu koji je sveden i sam na minimum, a i ta jedna stvar o kojoj raspravljamo je izmišljena. Zato ova rasprava ovako ide, zato što su ljudi, osećaju se prevarenim, ne radi se o tome, razume se, u politici ima i prevara, nego osećaju da su svi ovi poduhvati nekako besmisleni, bezpredmetni, moglo se i bez toga, nema tu nekih ozbiljnih političkih zahvata unutar Vlade, potrebe za rekonstrukcijom itd. Da je bila takva ideja, čak i ovim političkim povodom, da se jedan ministar koji drži dva resora u jednom ministarstvu izbaci, mogao je biti povod da se napravi ozbiljnija restrukturacija Vlade, ozbiljnija raspodela resora, i o tome su neki poslanici govorili i pre dva dana, a mislio sam da će više danas govoriti, ali nisu. Naime, pre godinu dana je spojeno nespojivo, a razdvojeno ono što mora biti zajedno. Prosto, imamo dosta takvih primera, energetika i zaštita životne sredine, spajanje nespojivog i videli ste u amandmanima, kolege koje su ulagale svoje amandmane, argumentovali su da ne može zagađivač i onaj koji treba da se buni protiv toga i traži zaštitu od zagađivača biti u jednom resoru. Znate, nekada je reformski komunizam imao ideal da vladajuća stranka bude vladajuća istovremeno i sama sebi opoziciona. To je jedna velika ideja reformskog komunizma koja je propala i bila je besmislena po sebi, jer Vlada i opozicija moraju biti razvojni. Tako su neke stvari koje su u nekoj prirodnoj konfliktnosti, zagađenje i borba protiv zagađenja ne može biti pod istim ministrom i to se znalo i pre godinu dana, ali iz nekih razloga je učinjeno ono što je učinjeno. Ministarstvo za regionalni razvoj i lokalnu samoupravu je pravljeno prema fotografiji planirane ministarke, jer ta stranka je zapravo od regionalnog razvoja napravila svoju političku koncepciju, pa je državu htela da podigne na više političkih regiona, pa je to dala svom čoveku kao ministru, a pošto lokalna samouprava podseća na neku teritorijalnu podelu vlasti, onda se to pripojilo. Takav razlog se sada mogao lako odbaciti, jednostavno razdvajanjem ove dve stvari, regionalni razvoj prirodno pripada Ministarstvu za privredu, jer regionalna ekonomija, to je ekonomistima poznato, nema nikakve veze sa teritorijalnom organizacijom vlasti, nikada nije imala veze, pa nema ni danas, jedino je Vlada ovo uspela da spoji, te dve nespojive stvari ili kao što sam već imao prilike da kažem, trgovinu i telekomunikacije. Telekomunikacije pre pripadaju saobraćaju, itd. Čak se ni ono što je očigledno, kada je već došlo do promena nije učinilo, i otuda i ovoliki amandmani i rasprava, ali mene najviše ustvari sekira što je ta rasprava bila neurotična, a bila je neurotična zato što je upravo u nekoliko meseci u javnom životu pumpana nekakva ozbiljna stvar da bi to na kraju ispalo na mućak i to prosto danas svi znamo. Nemojte očekivati raspravu koja će da teče mirno. Kažem, da je sve bilo ozbiljnije, opozicija bi kritikovala svakako zakon, ali bi bila, kako se to kaže, konstruktivnija. U to sam uveren. U skladu sa ovim o čemu govorim, hoću da pomenem jedan problem, a njih ima više, a glavni problemi su ovi politički. U samom zakonu vi nemate mnogo povoda za raspravu, ali se nađe tu i tamo, osim ove kompozicije ministarstava o kojima sam govorio, u krajnjoj liniji mi možemo da imamo i svako svoje mišljenje, ali je razmena mišljenja dragocena da bi se došlo do dobrog zakona, možda bi i Vlada prihvatila nešto što nismo imali priliku, jer je zapravo ovo jedna falš rasprava oko jedne nepostojeće stvari, metaforički govoreći, ali ima i u samom zakonu kao što sam rekao nekih problema. Recimo, to razdvojeno ministarstvo, privreda i finansije, ako se već to uradilo i ako je već to kretanje prema EU neka značka ove Vlade i neka stvar koja nju treba istorijski da identifikuje, da se posle 1000 godina u istorijskim udžbenicima kaže – ova vlada je, itd. Onda je to trebalo pažljivije da se radi. Ako se razdvajaju ministarstva i finansije, onda taj posao oko korišćenja fondova pretpristupnih i razne programe, trebalo je da se smesti u jedno ili u drugo ministarstvo, ne može konkurentno i u jedno i u drugo. Dakle, u predlogu za Ministarstvo finansija, delokruga nadležnosti stoji – koordinacija sistema upravljanja i sprovođenja programa finansiranih iz sredstava EU, a u onom članu o Ministarstvu privrede imate da ono obavlja poslove državne uprave koji se odnose na realizaciju infrastrukturnih projekata iz raznih izvora i iz sredstava pretpristupnih fondova EU i drugih međunarodnih zajmova. Prva stvar, nije razdvojena na resore jer pretpristupni fondovi, novac koji se deli za određene projekte u određenim oblastima ili komponentama, kako se to kaže, spadaju takođe u programe finansirane iz EU, apsolutno nije razdvojeno. Moralo je da stoji u jedno ministarstvo, ne u oba. Sad, znate, ako budu dva ministra finansije i privrede, vi ste verovatno anticipirali da će tu biti jagma ko će upravljati sredstvima koja dolaze iz EU. Možda je to, skrećem vam pažnju, jedna loša anticipacija. Prvo, pitao bih one koji su pisali ove zakone, da li su se oni raspitali da će ti pretpristupnih fondova uopšte biti u periodu od 2014 do 2020. godine? Hajde, recimo, ako prate diskusiju oko budžeta EU, mogu da kažu – biće. U predlogu koji je Evropski savet prihvatio prošle godine jednoglasno stoje neka sredstva za onih sedam godina za pretpristupne fondove, parlament to još nije usvojio. Recimo i da će usvojiti, da li vi znate kolike su pare izdvojene za Srbiju? Ne znate zato što nisu pare podeljene po državama koje imaju taj status kandidata pa samim tim i pristupa pretpristupnim fondovima. Znači, tu se sada, kako da kažem, pravi ražanj, a zec je u šumi i taj ražanj se šta više koristi za dve suparničke lovačke družine, jedna pripada Ministarstvu finansija, a jedna pripada Ministarstvu privrede. To je jedna ako hoćete i tehnička greška, ali ja mislim da je pre svega politička, jer Evropskoj uniji ti pretpristupni fondovi, to je nešto što je prosto spas za nas i mi se za to hvatamo kao davljenik za slamku. Svojevremeno, pre nekoliko godina, kada smo mi učestvovali u tim pretpristupnim fondovima, samo za dve komponente dobijali između 190 i 290 miliona, prethodni potpredsednik Vlade je zadužen za evropske integracije, Božo Đelić, govorio je – kada postanemo kandidati, imaćemo 500 do 600 miliona evra godišnje.

Znači, padalo je. Gotovo da je to bilo manje, nego što smo izgubili na ubiranju prihoda iz carina, kojih smo se lišili zato što primenjujemo SSP. Hoću da vam kažem šta je složena materija. Da li će biti para, da li će biti fondova, koliki će biti, u kojoj meri će se raspoređivati na države kandidate, to ni Unija nije odlučila. Prema tome, ovo je stvarno, tako da kažem trčanje pred rudu. Najzad, o tome bi se dalo dosta govoriti, ali eto kažem da ima i tehničkih problema u ovom, hoću na to da skrenem pažnju. Najzad, da skrenem pažnju na još jednu stvar. Dakle, kada je reč o ministarstvima koje ste pobrojali u ovom članu 1, vidite ta ministarstva kao i u svakoj Vladi pokrivaju određena područja delovanja, određene resore, pa se događa kao i u svakoj Vladi da više resora pripada većem broju ministarstava i to je dakle, stvar spretnosti i kompozicija Vlade da se oni ispravno raspodele. To vidimo da nije učinjeno prošle godine, a nije ispravljeno ove. Međutim, ono što sasvim izvesno nedostaje ovoj vladi, to je dakle ministarstvo koje bi se bavilo najvažnijim i najtežim pitanjem ove vlade, a to je Kosovo i Metohija. Nema ministarstva Kosova i Metohije, kao što ga nije bilo ni u prethodnom zakonu, tj. ovom zakonu koji se sada menja. Mi smo prošle godine razgovarali o tome veoma ozbiljno, dve poslaničke grupe su uložile amandman, argumenti su bili da kako god bilo u stvarnosti Vlada mora permanentno da ima to ministarstvo zato što se ne zna kako će to pitanje da se reši. Recimo u najmanju ruku u pogledu na ujedinjeno kraljevstvo koje ima ministarstvo za severnu Irsku, problem traje 40 godina i trajaće još 40, ali oni to ministarstvo ne menjaju. Kakva god da je vlada, imaju ministarstvo. Vlada koja kaže – nećemo nikad priznati nezavisno Kosovo, verovatno razmišlja i o sledećem, ako iskreno govori to što kaže. Ako nećemo nikad priznati ono će jednog dana da uđe u svoj normalni pravni status i međunarodno-pravni i ustavno-pravni Srbije. Evo već jednog razloga da permanentno držite ministarstvo za Kosovo. Ta činjenica bi vas obavezivala da ne samo taj problem u okviru Vlade držite na nivou ministarstva, znači na najozbiljnijem mogućem nivou, nego bi vas obavezivala da neprestano delujete takođe na visokom nivou i za međunarodne … kojih je tamo koliko hoćete i prema unutra, u odnosu na to pitanje. Znači, nije sada to pitanje dnevne politike, niti neke orijentacije Vlade da kažemo za EU, ili višeskeptičke prema EU. To je pitanje ozbiljnosti Vlade oko pitanja, oko problema, koje je zaista najveće u državi. Obrnite, okrenite, on je najveći u državi. Pored toga što se on medijski pokušava po malo spustiti rasprava o tome, vi ne možete u najvažnijoj stvari, a to je Evropska unija, da mrdnete pola koraka ako ne rešavate to pitanje. To vam je dokaz da je pitanje važno. Verovatno je bolje držati glavu u pesku, nego o tome raspravljati i verovatno je bolje napravi kancelariju, nego ministarstvo, ali to nije ozbiljno, o tome govorim. Hoću da kažem to zaista nedostaje, ma kakvu konkretnu politiku i spoljnu i evropsku Vlada vršila. To je takođe jedno važno pitanje koje smo mogli na bolji način, u boljoj atmosferi da raspravljamo posebno da je DSS uložila amandman, a nije uložio zato što se čvrsto drži one prve primedbe koju sam dao, da je ovo sve ispalo kao posledica jednog tako da kažem spora unutar Vlade, jedne bure u čaši vode. Zato nismo smatrali primerenim, da prilažemo na bilo koji način formalno gledano naš prilog poboljšanja ovog zakona, ali to naravno ne znači da o tome nećemo da govorimo. Reč ima narodni poslanik Božidar Đelić. Pošto sam imenom pomenut, prvo ću se složiti sa jednim delom onoga što je govorio prethodnik, a to je da ovaj zakon je stvar antiklimaks svega onoga o čemu smo mogli da slušamo i naši građani poslednjih šest meseci. Ponavljam, ovo je jedno veliko ništa u pravnom smislu, ovo je isti zakon i niko ne može ubediti ni nas ni građane Republike Srbije, da je nekome, pa i mnogo manje talentovanima, nisu mnogo talentovani oni koji vrše trenutno izvršnu vlast i trebalo je toliko vremena da samo podele jedno ministarstvo na dva, a onda vrate onoga koji je zapravo izbačen na jedino mesto prvog zamenika, prvog potpredsednika na prvi komitet za jedinog investitora kojeg možda imamo u ovoj zemlji. Sada ono sa čim ja ne mogu da se složim, a to mislim proizilazi iz toga da neko ko se nekada bavio evropskim integracijama, sada je uveo ideologiju tog.

Nemate pravo, čak i ako vas je i spomenuo nije uvredljivo, nije ništa, nisam to primetio. Gospodine predsedavajući, mislim da niste u pravu što ste oduzeli reč kolegi Đeliću, zato što sam ga pomenuo, i to sam ga pomenuo u jednom kontekstu za koji zaista ima pravo da odgovori, po mom mišljenju. Nije ovo rekao ovako, ali se to zaista dogodilo, tako da mislim da bi trebalo da mu date reč da replicira. Gospodine Samardžiću, molim vas, da li vi tvrdite da ste rekli nešto uvredljivo o Đeliću?

Član 104. kaže da ne samo uvredljivo, nego i pogrešno, pogrešno interpretira stavove poslanika druge stranke. Možda je gospodin Đelić mislio da sam to pogrešno učinio i siguran sam da misli i siguran sam da je o tome hteo da govori, a ne uvredljivo.

Poslanik je potvrdio, što je verovatno i cela Srbija, a izgleda ne i vi, gospodine predsedavajući, čuli da sam pomenut. Neću dugo i nije mi neka namera da ovde raspravljam. Mi ćemo govoriti malo kasnije. Želim samo da kažem o suštini. Slažem sa onim koji me je pomenuo, da je ovde dodatno i tehnički loše urađeno pitanje i materija evropskih integracija. Nikada nisam rekao da će Srbija dobiti 500 miliona evra predpristupnih fondova kada dobije status kandidata, nego sam se borio sa mnogim ljudima iz naše administracije da u ovoj, evo, sada predstojećoj finansijskoj perspektivi EU se obezbede dodatna sredstva. Uspeli smo u jednome, a to je jedan Fond koji se zove „Povežimo Evropu u domenu infrastrukture“, da u predviđenoj regulativi omogućimo, to nije sigurnost, nego mogućnost da se delimična infrastruktura naših teritoriji finansira iz tog fonda. Ono što ćemo mi reći to je da ova Vlada godinu dana nije ništa uradila, ama baš ništa da se obezbedi povećanje tih sredstava. Ništa se nije uradilo i želim da vam kažem, i to je druga greška, gospodine Samardžiću, mogli ste to da vidite kada je komesar File došao u Beograd, posle sporazuma između lidera EU koje je postignut pre neki mesec, zna se da će biti predpristupnih fondova i, nažalost, zna se da neće biti povećani ni za jedan evro u nominalnom iznosu, što znači da u realnom iznosu, nažalost, oni će dodatno pasti za našu zemlju i za to nije odgovorna samo ova vlada, tu je i kriza i problem budžeta, ali sigurno da je ova vlada mogla mnogo više da se bori, a to nije radila, da Srbija dobije nešto više predpristupnih fondova. Dakle, bio sam član Odbora za evropske integracije kada je gospodin Đelić vodio te poslove ispred Vlade i dobro se sećam tih rečenica i tih obećanja, ali to sada nije bitno. Bitno je sledeće, a to svakako Đelić može da potvrdi, da je politika komisije bila da, kada postanemo kandidati, dobijamo sredstva za svih pet komponenti, a ne samo za dve, koliko smo dobijali, pa je on iz toga izvlačio zaključak da će biti više sredstava, a bilo je par prilika kada je zaista i ovu cifru, koju sam pomenu, rekao, što naravno nije bitno. U drugoj stvari, razume se, gospodin File on daje obećanje kao i svaki političar. Koliko ja znam, EU nije usvojila budžet na nivou dva kompetetna organa koji to čine. Parlament to nije učinio. Koliko znam, nisu raspodeljena sredstva za države potencijalne kandidate i kandidate u kvotama. Sasvim je moguće da je gospodin File rekao da neće biti više ili biće isto, ali to je samo njegova rečenica, a tnije čitanje nekog finansijskog dokumenta koji još ne postoji. To je, dakle, obećanje, a političarima, ne samo srpskim, već i evropskim, u principu ne treba verovati na reč. Reklamiram povredu Poslovnika član 106. Mi jesmo posle burnog početka rasprave imali ispravljanje rasprave i dovođenje u jedan redovan tok. Sada smo ponovo izleteli i zaista ne vidim konceptualno neslaganje nekih poslaničkih grupa i oko EU i oko članstva Srbije u EU, ne vidim nikakve veze sa temom ovog amandmana. Molim vas da uvedemo ovu raspravu u neke normalne tokove, da se raspravlja o tački dnevnog reda. Ovde su ogoljene i neke politike koje su vođene u prethodnom periodu. Srpska napredna stranka i ova vlada Republike Srbije ne želi ispruženu ruku i ne želi milostinju. To je jako dugo u Srbiji bila percepcija, gde je politička elita slala poruku i pravila takvu percepciju prema EU - dovoljno je da budemo samo članovi ili da uđemo u neke predpristupne fondove, pružićemo ruke i mi ne moramo ništa da radimo, a dolaziće novac. To, jednostavno, nije istina i to, jednostavno, ne treba da bude tako. Srpska napredna stranka želi reformisano srpsko društvo koje će biti sastavljeno od pojedinaca, koji će svojim znanjem, umećem, alatima koje ima, da radi i da od svog posla normalno živi u porodici evropskih naroda. Ne želimo milostinju, želimo moderno društvo u kojem ćemo moći da radimo, zaradimo i od svog posla živimo. Gospodine predsedavajući, molim vas da uvedete ovu raspravu u normalne tokove i da govorimo o tačkama dnevnog reda. Gospodine Babiću, slažem se da treba da raspravljamo o dnevnom redu, ali moram priznati da ste i vi iskoristili repliku. Molim vas, ako važi princip za vas, važi i za gospodina Đelića i za bilo koga.

U jednom ste u pravu, a to je da, po Lisabonskom sporazumu, belgijski parlament ima veće učešće u toj budžetskoj raspravi i znamo koliko je ona bila burna, ali je ona završena. Pao je dogovor ne samo između svih zemalja članica i Evropske komisije, nego i sa Evropskim parlamentom. Tu gde ste vi u pravu, a to je pitanje tehnike, to još treba da se i izglasa. Tamo gde niste u pravu to je da postoji, naravno, regulativa. Na nekoj bazi mora da se raspravlja i postoji alokacija. Mi smo se borili da veći deo sredstava predpristupnih fondova bude dostupan po zasluzi. Drugim rečima, da one zemlje koje imaju bolje projekte dobiju više. Ta rezerva postoji. Neka to bude moja značkica koju ću i sebi i sa drugim kolegama iz regiona prikačiti ovde, ali to je samo 5% ukupnih sredstava. Ja sam se borio, i za to sam bio ovlašćen sa strane svih naših kolega iz regiona, da to bude nekih 20% Tako to ide sa EU – sporo, ali u nekom pravcu. Nemojte meni govoriti o neispunjenim obećanjima oko EU. Verujem da, kada sam 9. decembra dao ostavku na moje mesto u Vlade zbog toga što sam se angažovao pred građanima Republike Srbije da ćemo dobiti status kandidata do kraja te godine, sam pokazao put, čini mi se, kojim treba da se ponašamo, da kada se obavežemo na nešto, to i ispunimo ili se povučemo. Na član 1. amandman je podnela narodni poslanik Jelena Travar Miljević. Vlada i Odbor za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu nisu prihvatili amandman. Poštovani predsedavajući, poštovane kolege, ovim amandmanom sam predložila razdvajanje ministarstva energetike i ministarstva za zaštitu životne sredine, zato što smatram da spajanje zagađivača i onih koji treba da ih kontrolišu pod isto rukovodstvo ne može da obezbedi efikasnu kontrolu. Kao što je verovatno poznato većini članova Odbora za zaštitu životne sredine, ovaj Odbor se u poslednjih godinu dana zaista sa punom pažnjom posvetio i onoj trećoj funkciji koju vrlo retko radimo mi u parlamentu, a to je kontrolnoj funkciji i vrlo često bismo pozivali i zagađivače i one koji kontrolišu zagađivanje na same sednice Odbora. Ono što je žalosno, to je što smo mi na tim sednicama vrlo često dolazili do zaključaka da institucije i ustanove međusobno ne komuniciraju. I to nije nešto što zavisi od sredstava, to je nešto što zavisi isključivo od dobre volje. Samim tim, ako želimo bolju i bržu komunikaciju, mislim da od ovog jednog ministarstva treba napraviti dva ministarstva. S druge strane, mislim da energetika treba da se bavi investicijama, prvenstveno velikim investicijama koje su i najavljivane u određenim periodima. Kada sve to sagledamo, možemo doći do zaključka da bi time svaki region dobio po jednu investiciju – Obrenovac, Kostolac, Štavalj, kao nove termoelektrane, nove hidrocentrale – Đerdap 3 i Drina, vetroparkovi – Pešter i Banat. I sama sam bila svedok koliko puta je spominjan vetropark u Kovinu i vidimo da zaista nešto ne funkcioniše na dobar način, kada posle par godina još uvek tamo nije dobijena dozvola. Isto tako, mislim da treba da posvetimo određenu pažnju i biomasi i biogasu, da ne pričam o vezivanju dobijanja gasa i proizvodnji zdrave hrane, posebno kada spomenem činjenicu da 30% regulative koja treba da se uskladi prilikom otvaranja pregovora odnosi se na zaštitu životne sredine. I sama koleginica jedna je juče spomenula da je to preko 500 podzakonskih akata, da će 70% tih aktivnosti koje se tiču zaštite životne sredine nositi upravo lokalne samouprave. Mislim da je neophodno formirati posebno ministarstvo za zaštitu životne sredine koje će biti partner lokalnim samouprava, partner regionalnoj vlasti. Jer, složićemo se da ovo nije problem koji može da reši jedno ministarstvo ili jedan čovek. Ovo je čovek koji možemo da rešavamo samo sinhronizovanim delovanjem lokalnog, regionalnog i republičkog nivoa. Nažalost, jedan od ozbiljnih izazova koji Srbija već duže vreme ne može da reši i s kojim se suočavamo je postepena transformacija i prilagođavanje energetskog sektora zahtevima zaštite životne sredine. Složiću se sa jednim kolegom koji je spominjao zelenu energiju. Takođe, ne mogu da ne spomenem da neke države vode ozbiljnu raspravu i prave planove do 2050. godine kada se priča o energetskoj efikasnosti i o izolacionim sistemima na građevinskim objektima. Meni je žao što smo mi kao država daleko od toga, ali, isto tako, ne bih mogla sebi da dozvolim da danas ne pričam o formiranju posebnog ministarstva. Ono gde bih molila ministra da još jednom razmisli o ovom amandmanu jeste sama kontradiktornost koju sam dobila u obrazloženju, u odnosu na ono što je spomenuto u Predlogu zakona. Znači, u Predlogu zakona, gde se razdvajaju dva ministarstva, piše da to neće imati određene finansijske efekte, odnosno neće dovesti do povećanja, a meni je prilikom odbijanja ovog amandmana dato kao obrazloženje da će doći do povećanja troškova u radu državne uprave. Kao članica Odbora za zaštitu životne sredine, zaista znam i čvrsto verujem da tamo postoje ljudi koji se bave zaštitom životne sredine. Ali, ovo je jedna oblast koja je nespojiva, jer smo došli u situaciju – Kadija te tuži, kadija ti sudi. Ja se izvinjavam, ali moram se tako izraziti, to je jedna naša stara izreka. S druge strane, ne vidim efikasnost u svemu tome ako ne stvaramo partnerske odnose. Nama se dešavalo da ne komuniciraju dovoljno jasno pokrajinske i republičke ustanove i republički nivoi vlasti. Dolazimo u situaciju da lokalne samouprave na različit način dostavljaju podatke ili da ih neke ne dostavljaju. A ako zaista želimo dobro Srbiji, ne vidim razlog da jedno opšte pitanje ne smestimo u posebno ministarstvo. Da ne pričam o crnim tačkama, da ne pričam o smetlištima i divljim deponijama, jer se vrlo dobro sećam perioda od 2006. do 2008 godine kada sam u svojoj opštini bila, između ostalog, zadužena i za zaštitu životne sredine, gde lično ne vidim velike razlike danas. Ako treba 30% regulative da promenimo, ako EU ima nešto što se zove jedinstvena politika zaštite životne sredine, i neću da pričam da ovo želim da radimo samo zbog EU ovo želim da radimo zbog budućih pokolenja koja treba da žive u ovoj zemlji, gde su nekada postojala vrlo jasna pravila. Zar nije žalosno da smo pre 50 godina po selima imali organizovane stočne jame, a da danas nailazimo na krupnu stoku bačenu pokraj puta?

Stoga vas molim da još jednom razmislite o mogućnosti da prihvatite ovaj amandman i pružimo priliku zaštiti životne sredine da dobije svoje mesto u izgradnji partnerskih odnosa sa organizacijama civilnog društva, lokalnim nivoom vlasti i regionalnim nivoom vlasti. Sa druge strane, sve ove investicije o kojima sam govorila, u energetici isto tako dovode do otvaranja novih radnih mesta.

Hvala.

Gospodine potpredsedniče, gospodine ministre, dame i gospodo narodni poslanici, potpuno podržavam amandman gospođe Travar Miljević i ovim ulazim u jednu vrlo ozbiljnu oblast koja se zove zaštita životne sredine, koja je nažalost u proteklom periodu, od godinu dana od kada je ustanovljena ova Vlada premijera, slagaću da li Dačića ili Vučića, pošto po izjavama funkcionera nikako ne mogu da odlučim čija je Vlada. Ova Vlada je formirala tri ministarstva koja se bave jednom oblašću, a trebalo bi i bilo bi prirodno i racionalno da jedno ministarstvo vodi računa o oblasti zaštite životne sredine. Odmah je bilo jasno da ne postoji jasna koncepcija šta je to životna sredina, šta su to prirodni resursi, na koji način se njima upravlja i na koji način se štiti životna sredina. Bilo je jasno zato što su ukinuli ne samo to što su se tri ministarstva bavila jednom oblašću, što nigde ne postoji, pogledajte paralelno i uporedno kako izgleda u drugim zemljama upravljanje ovom oblašću, ne postoji na ovakav način, nego i time što su ukinuli fond za zaštitu životne sredine, koji je bivši ministar Aleksandar Popović ustanovio 2004. godine i koji je najdelotvorniji način finansiranja projekata iz oblasti zaštite životne sredine. Ne postoji delotvorniji. Takođe u mnogim zemljama je ustanovljen, nije to njegov smišljen akt, nego je ustanovljen kao najbolji i najdelotvorniji mehanizam rukovođenja u ovoj oblasti. Zbog toga je bilo važno da ovaj mehanizam opstane. No, taj mehanizam je od 2004. godine pa sve do dolaska ministra Dulića jako dobro funkcionisao. Tada je kada je ukidan nađeno opravdanje, alibi da budu ukinut, zbog toga što je navodno bilo nekih nepravilnosti i lopovluka, krađe ili već kako se to u medijima jako mnogo govorilo pa i moje kolege poslanici iz vlasti su govorile o tome. Kao građanin i kao narodni poslanik bih volela da imamo epilog koji je na pravosudnim organima donet, međutim nemamo, tako da ne možemo da komentarišemo unapred. Sa druge strane, moram da kažem još jednu stvar. Ostao je princip – zagađivač plaća. Zagađivači u ovoj zemlji enormna sredstva uplaćuju u budžet Srbije, ali da li građani Srbije znaju gde idu ta sredstva? Da li idu u zaštitu životne sredine? To jedino pouzdano mogu da kažem. Ne idu u zaštitu životne sredine. Idu na neka druga mesta, to ne možemo da znamo.

Još uvek ga nema. Ne postoji bolji i delotvorniji. Molim vas, napravite zato što je potrebno da se finansiraju projekti, ali ne postoji delotvorniji. Sada čujemo, prema izjavama, da će se stvoriti budžetski fond. Moram odmah da vas upozorim, i ako ga napravite, neman ništa protiv, to je samo gubljenje vremena. Šteta se ne može ispraviti, šteta od godinu dana na taj način, jer to nije način na koji treba da radi. Finansiranje životne sredine, gospodo, mora da bude javno, moraju da postoje jasni principi, jasni kriterijumi i građani moraju da imaju povratni mehanizam da dobiju sve informacije gde su otišla sredstva koja oni plaćaju. U ponedeljak sam čula da su mnoge moje kolege iz dve sada velike stranke u vlasti, znači iz SNS i SPS, govorile o tome da je potrebno formirati jedno jedinstveno ministarstvo koje će se baviti zaštitom životne sredine. Naravno, ono što je rekao i prvi potpredsednik ovde u ponedeljak je bilo vrlo značajno. Rekao je da nisu imali hrabrosti da formiraju ovo ministarstvo, takvo kakvo treba da bude, znači, jedinstveno ministarstvo koje će se time baviti. Čovek koji je zajahao tigra nema hrabrosti da napravi jedno jedino ministarstvo zaštite životne sredine. Kakva strašna zver stoji iza ovoga? Neki tiranosaurus reks. Prosto sam zbunjena. Svi shvatamo da tako mora da se formira ministarstvo. Svi o tome govorimo, a ministarstva nema. Naknadna pamet je sjajna, kada posle naknadne pameti popravimo ono što smo pokvarili. Ali, posle godinu dana mi nismo popravili to što smo pokvarili, nego smo nastavili po starom, jer ne želimo da prihvatimo da smo sami uradili nešto što je loše. Dalje, uzeta su značajna sredstva koja su pripadala lokalnim samoupravama, a koja su se odnosila na takse pri registraciji vozila. Da li je to popravilo budžet građana Srbije? To su male takse. Ali, one nisu otišle u takse lokalnih samouprava da one mogu da rešavaju pitanje. U Valjevu je problem svih šuma i svih parkova u gradu. Zamislite odakle bi ta sredstva mogla da budu. Jasno nam je da su lokalnim samoupravama sredstva zapravo uzeta zbog toga što moramo da kažemo onu priču o niklu i zbog toga što se ljudi iz lokalnih samouprava jednostavno nisu složili sa vizijom ministra Bačevića, da će se u Srbiji nikl eksploatisati, do sada nepoznatom, ali neverovatno čistom tehnologijom koja je potpuno neškodljiva. Zbog toga mi je žao što nije prihvaćen amandman gospodina Milivojevića. Demokratska stranka Srbije je i do sada jedina govorila o ovoj stvari, jedina se borila na pravi način, argumentovano, sa jasnim kriterijumima i svim ostalim. I dalje ćemo govoriti da ste pogrešili i da treba da popravite. Ono što ne znate, pitajte i slušajte. Izvolite. Poštovani predsedavajući, poštovane kolege, poštovani ministre, javio sam se po amandmanu koleginice Jelene Travar Miljević, misleći da postoje osnovi zbog kojih bi ovaj amandman mogao biti podržan. Međutim, kada sagledamo i amandmane ostalih poslanika: Vladimira Ilića i Vesne Kovač iz URS, onda vidimo da nisu kompatibilni, u tom smislu da u jednom predlogu Vesne Kovač i Vlade Ilića, koji mi se čini da je identičan, govori se o spajanju Ministarstva finansija i privrede, a u amandmanu Jelene Travar Miljević, njihove koleginice iz iste poslaničke grupe, opet se govori o razdvajanju ova dva ministarstva.

Smatramo, i to sam u razgovoru sa profesorima i Stojanom Stamenkovićem i Miladinom Kovačevićem ustanovio, da gotovo ne postoji praksa nigde u svetu da su spojena ta dva ministarstva. Možda je to bio rezultat političke trgovine prilikom formiranja prošle vlade i političke volje da se kontroliše i privreda i finansije i trošenje i štednja i izdvajanje iz budžeta i punjenje budžeta. Jednostavno, ta dva ministarstva su u izvesnom konfliktu. Dakle, postoji konflikt interesa i vrlo su različita. Ministarstvo finansija trebalo bi da se bavi konsolidacijom javnih finansija, reformom javnog sektora, a opet, privreda potrošnjom. Koliko god bilo dobrih koraka u nekom prethodnom periodu i koliko god SPO i DHSS podržavali primenu Briselskog sporazuma i evrointegracije i početak pregovora u januaru mesecu sledeće godine sa EU, nekako nas buni činjenica da SPS još uvek nije iznela imena kandidata za ministre. Tu je SNS daleko transparentnija, daleko odlučnija u želji da rekonstruiše ovu Vladu, s obzirom da je iznela imena ministara i da su oni sada u jednoj javnoj, stručnoj i političkoj debati izloženi kritici i to je, čini mi se, pravi put kako bismo došli do pravih rezultata i kako bismo imali sudove ljudi koji mogu da odlučuju o biografijama i profesionalnim kompetencijama ljudi koji bi trebalo da zauzmu ministarske funkcije. Takođe bih postavio jedno pitanje za ministra pravde – da li promena u vezi sa budućim delovanjem Ministarstva spoljnih poslova, u kojoj piše da Ministarstvo spoljnih poslova obavlja poslove državne uprave u oblasti odnosa Republike Srbije sa dijasporom i Srbima u regionu, kao i druge poslove koji su određeni zakonom, kojim se utvrđuje ostvarivanje veza dijaspore i Srba u regionu sa matičnom državom i drugim zakonima, znači da ćemo u jednom budućem periodu očekivati, jer javnost to želi da zna, gašenje Kancelarije za dijasporu? Dakle, ono što najviše buni, to je tajnost SPS sa svojim kandidatima, jer njihove kompetencije u mnogome učestvuju u izradi zakona o ministarstvima. Ukoliko nemaju kadrove za ministra saobraćaja, to provejava, pa neka bude Mrkonjić. Neka oni daju kandidate koji bi mogli da budu podložni javnoj kritici, stručnoj javnosti, da bismo znali ko će biti budući ministar, a ne da se u parlamentu zatečeni izjašnjavamo o njihovim profesionalnim biografijama i o njihovoj kompetenciji za vršenje funkcije ministra. Hvala. Dame i gospodo narodni poslanici, juče sam upravo odgovarao na ovo pitanje. Nije nikakav problem. Kancelarija za dijasporu nastavlja sa svojim radom. Uopšte se ove promene ne tiču nje. Jednostavno, dopunjuje se delokrug nadležnosti Ministarstva spoljnih poslova, s obzirom da Zakon o dijaspori i Srbima u regionu predviđa isključivu nadležnost u određenim pitanjima ministarstva nadležnog za dijasporu, a to su upravo ove nadležnosti koje su pobrojane u dopuni delokruga MSP, tako da kancelarija i dalje nastavlja sa svojim radom. Recimo, u slučaju izmena ili dopuna zakona, to bi moralo da inicira nadležno ministarstvo kod Vlade. U ovom slučaju, to će biti Ministarstvo spoljnih poslova. Samo da mom uvaženom kolegi pojasnim ovo vezano za navodnu kontradiktornost naših amandmana. Želeli smo da našim amandmanima damo maksimalnu mogućnost i fleksibilnost Vladi, da ukoliko od našeg koncepta sa ove sednice, koji podrazumeva našu ideju da se spoje Ministarstvo finansija i privrede, odnosno da ostanu kao do sada, a da se razdvoji ekologija iz Ministarstva energetike, želeli smo samo našim amandmanima da ponudimo fleksibilnost u smislu da ukoliko ne prihvate amandman koji podrazumeva spajanje Ministarstva privrede i finansija, odnosno ostavljene, da makar prihvate ovu drugu mogućnost. To je bio jedini cilj zbog čega su predloženi amandmani na prvi pogled paradoksalni. Hvala. Hvala. Reč ima narodni poslanik Predrag Marković. Hvala vam gospodine predsedavajući i na ovoj toleranciji, hvala kolegama. Ovo je dobra prilika. Čuli smo čitav niz važnih evropskih, za građane, za lokalne samouprave, važnih razloga što smo podneli ovaj amandman, jer se URS rukovode činjenicom, kao što znate, jedina stranka koja nema stranački, nego ima državni program, kao stranački se rukovodimo obavezom, da kada smo već došli u ovu situaciju, kako smo došli, da umesto jedne vrste rekonstrukcije imamo drugu, nemam ništa protiv, imam puno razumevanja, sve je ljudski, da iskoristimo priliku kako kaže naš narod, što možemo jesenas, učinimo večeras. Kada smo već ovde, dajte da otklonimo i druge probleme, ne samo ove vezane za ekologiju već i da pomognemo postojećim ministarstvima, ne onima koji imaju probleme u sopstvenom funkcionisanju, jer to je stvar ministarstava, nego koji imaju probleme u funkcionisanju u odnosu na građane i koje kažnjavaju građane nesposobnošću da organizuju neki posao, pa da ne bude da mi njih ostavljamo da rade ovoliki posao koliki sada rade, a nisu u stanju da ga rade, nego da im malo skinemo sa pleća ono sa čime ne mogu da se nose. Odmah da se razumemo, ja nikada ne govorim, ovo nema veze sa ministarkom, meni je beskrajno simpatično i kako ona govori i kako izgleda, nego me interesuje, ne, kako govore, ne slušam ja ministre šta govore, konačno, ljudi svašta pričaju, mene interesuje kako rade, pa sam ja juče dobio formalno od tog ministarstva, još jednom da kažem, to nije sigurno ministarka, dobio sam od jedne firme koja se zove i ja to podržavam, to je sada EPS naplata, ako sam tačno definisao, pismo, juče 27. avgusta gde me ta firma, ne konstatujući činjenicu, ja podržavam što se to razdvojio, ne može onaj ko nešto proizvodi, pa mu je stalo da pokrije gubitke, taj i da naplaćuje. Neka naplaćuje neko drugi, sve je u redu. Spadam u one građane koji plaćaju na vreme struju, odgovorni građani koji mogu plaćaju na vreme i struju i telefon i info stan i zato ostvarujem 5%, kao što znate, spadam čak u onu vrstu građana koji, samo da znate, koristim svojih 15 minuta kao ovlašćeni predstavnik, vreme, pretplaćuju, jer ne bih želeo da zbog mene propadne EPS. Ja preplaćujem. Ovo novo preduzeće, ne samo što ne konstatuje to što sam preplatio, mada je sa iole dobrom organizacijom bilo krajnje jednostavno da dobijemo obaveštenje da se preduzeća razdvajaju, da višak novca koji sam preplatio spram mojih budućih obaveza prelazi sada na drugo preduzeće, nego dobijem od novog preduzeća i poziv da opet preplaćujem. Kaže – tom prilikom imaću 5% popusta ako uplatim do 26. avgusta, a pismo mi stiže 27. avgusta. Znate li šta je to? To je bezobrazluk. Oni time mene obaveštavaju da sam ja do sada imao, ne popust, nego kaznu od 95%, a da je ubuduće onaj ozbiljan deo društva, koji je pri tome ekonomski sposoban da plati svoje obaveze na vreme, da će i ubuduće biti kažnjavan. Ne verujem da je to ministarka htela. Nego, očito ne postoji sposobnost zbog pretrpanosti u poslovima ministarstva, ne postoji sposobnost da se poslovi na vreme tehnički obave. Ništa ne remetimo. Kao što sam ono malopre savetovao – nemojte, ljudi, da trošimo novac građana, pa da sutra pravimo na prazno sednicu. Ako samo jedan poslanik fali vladajućoj većini da počne glasanje, večeras, kada se završe amandmani, ja ću da dođem da dam kvorum. Valjda je bolje. Valjda je važnije da ja lično dođem, nego da potrošimo iz budžeta građana Srbije za još jednu potpuno suvišnu sednicu. Dakle, čitav niz praktičnih razloga ovde postoji, da pomognemo da se, sve jedno koje rešenje odgovara, da pomognemo da postojeća ministarstva koja imaju problem u funkcionisanju, ne u ciljevima, to mi podržavamo, nego u funkcionisanju, da lakše funkcionišu, a da istovremeno dođemo u situaciju da to što trenutno ne funkcionišu ne bude stalno preko leđa i to onih građana koji ispunjavaju svoje obaveze. Hvala vam što ste me saslušali.

Mislio sam da imate repliku ili nešto drugo. Zahvaljujem. Želim da podržim amandman koji je podnela narodna poslanica Jelena Travar Miljević, moja koleginica. U suštini, njena intervencija je uspostavljanje ministarstva za zaštitu životne sredine i ja hoću da javno podržim i da kažem da, ako moj glas za njen amandman bude 126. ili bilo koji po redu dovoljan da bude većina, predsedavajući će morati da prekine glasanje, da traži zastoj i da naloži odboru da podnese amandman kojim bi se definisale nadležnosti Ministarstva za zaštitu životne sredine. Srećom, u dokumentaciji mojoj i poslaničkog kluba DS postoje nadležnosti oko kojih bi se saglasila i narodna poslanica Jelena Travar Miljević. Ta je mogućnost sasvim verovatna, ako zaista slušamo šta mi svi ovde pričamo o Ministarstvu za zaštitu životne sredine. Kada slušamo reči da smo svi za to da se to ministarstvo uspostavi, a njega nema, onda je neminovno pitati se – zašto, ko nas sprečava da glasamo za amandman narodne poslanice Jelene Travar Miljević? Ko nas sprečava? Ako zaista mislimo ono što govorimo, kada govorimo o zaštiti životne sredine, i ako znamo šta Ministarstvo za zaštitu životne sredine znači za tok pregovora. Ponavljam, ako budemo glasali zaista, onda ćemo morati imati zastoj u glasanju jer će nadležnosti morati biti naknadno donete u obliku amandmana. Zašto podržavam njen amandman? Zato što ne možemo samo da pričamo o tome da će biti pregovora i da će biti pregovora o svim sektorskim politikama. Moramo da znamo šta je sadržaj tih pregovora. Najmanje 40% celokupnog toka pregovora pada na oblast zaštite životne sredine. Sada imamo situaciju da je u toj oblasti za ovu godinu dana pravljena samo šteta. Zakonodavna šteta, stvarna šteta i zanemarivanje jedne strašno značajne oblasti u kojoj svi mi moramo da radimo ako hoćemo zaista da pomognemo pregovore koje će Srbija voditi sa EU. U pregovorima kada je u pitanju životna sredina i poglavlje 27 mi imamo već urušavanje pravnih tekovina kada je u pitanju poglavlje 27 zbog nerazumnog stava o tome koliko je ili nije životna sredina važna kao oblast i na koji način se o tome pravo valjano stara. Na stranu sve to, amandman Jelena Travar Miljević je šansa da u Danu za glasanje podržimo osnivanje Ministarstva za zaštitu životne sredine. To ne govorim zato što mislim da je nemoguće, govorim zato što se nadam da je moguće. To je smisao podnošenja amandmana. To je smisao pretvaranja u dela ono što svi pričamo. Ako nećemo to da uradimo onda nemojte da se ljutimo kada posle kratkog vremena od takvog događaja mi počnemo da govorimo, nemojte da lažete. Nemojte da lažete o Agenciji za hemikalije. Nemojte da lažete o budžetskom fondu. Nemojte da lažete o svemu onome što ne može da se laže u pregovorima sa EU i to je sva lepota tih pregovora. Sve se proverava. Ako želimo zaista da učinimo ono štona rečima tvrdimo da hoćemo onda bez obzira iz koje smo poslaničke grupe, bez obzira iz koje smo političke stranke glasamo za amandman Jelena Travar Miljević. Tako se pokazuje svest i znanje koje na rečima pokušavamo, pod znacima navoda da prodamo kao privrženost EU. Privrženost EU je u delima, nije u rečima. Nije u floskulama, nego radite u pregovorima da imate kao zemlja jedinstven stav. Da bi imali kao zemlja jedinstven stav koji će da zastupa glavni pregovarač, ili bilo ko ko bude u pregovorima, morate taj jedinstven stav da ostvarimo ovde u Skupštini, u Vladi. Bez jedinstvenog stava, koji imamo kao država, nema uspešnih pregovora. Jedan deo pregovora čak i iz oblasti životne sredine treba da bude i da ostane tajna za javnost do poslednjeg trenutka. Ali, da bi se to sve događalo, morate da imate mesto na kojem je strukturno postavljeno u Vladi ozbiljna briga i znanje o životnoj sredini. Znanja ima u resursima svih ministara koji su do sada brinuli o tome, u resursima stručnih ljudi koji su u okviru ministarstva i državne uprave brinuli o sektoru životne sredine. Samo je u pitanju volja da li ćemo prihvatiti da resurse koji su pred nama, tu na dlanu, zaista iskoristimo. Nemam nikakav problem da glasam za bilo čiji amandman koji predlaže da se uvede ministarstvo životne sredine, ali imam problem da me neko, ko za sebe kaže – imam iza sebe apsolutnu nadmoćnu većinsku podršku građana Srbije, imam iza sebe apsolutnu većinu u Vladi Srbije, u broju ministara, imam jako protiv da mi se kaže – ali ne mogu da formiram ministarstvo za zaštitu životne sredine. Ne može oba. Ili imate većinu, ili ste preuzeli odgovornost, ili nemate. Ako ovo imate, onda želim da u danu za glasanje vidim da smo glasali za amandman koleginice Travar Miljević. Posle toga ćemo zastoj, pa ćemo glasati, naravno, i o amandmanu odbora koji će biti istovetan sa tekstom amandmana koji je potpisan mojim imenom, a odbačen, tako da ne mogu o njemu da pričam. Hvala. Hvala. Poštovani narodni poslanici, saglasno članu 27. i članu 87. st. 2. i 3. Poslovnika Narodne skupštine, obaveštavam vas da će Narodna skupština danas raditi i posle 18,00 časova, zbog potrebe da Narodna skupština što pre donese akta iz dnevnog reda ove sednice. Sada određujem pauzu.